Nastavljamo s radom, na redu je amandman 161. zastupnika Roberta Podolnjaka, izvolite.

U amandmanu koji smo dali i u ime Kluba vijećnika, taj dio niste čuli, odnosi se na Ured nezavisnog zastupnika ili nezavisnog vijećnika gdje smo konstatirali da se po prvi puta u zakonu koji uređuje političko financiranje stranaka, zastupnika i vijećnika nudi mogućnost nezavisnim zastupnicima i vijećnicima da ustroje Ured za obavljanje administrativnih i stručnih poslova i da mogu zaposliti određene osobe za obavljanje tih poslova i zapravo se javljaju u funkciji poslodavca. Jednim jedinim člankom se regulira mogućnost da zapravo nezavisni vijećnici ili zastupnici postaju poslodavci bez bilo kakvog drukčijeg reguliranja i konstatirali smo da nezavisni zastupnici, primjerice ovdje u HS, imaju administrativne i stručne uvjete za svoj rad, imaju klubove, imaju osoblje koje za njih radi u administrativnom i stručnom smislu, kao što to radi i za klubove zastupnika političkih stranaka. Ne vidimo apsolutno nikakvo opravdanje da oni ustroje ured, plaćaju zaposlenike i da pri tome se, zapravo dođu u poziciju poslodavca i zbog toga smo tražili da se ovaj čl. 15. briše jer je to apsolutno nepotrebna novina koju do sada nikada nismo imali i zbog toga tražim da se glasuje o amandmanu. Hvala. Idemo na amandman 162. zastupnik Hrvoje Runtić, izvolite. Ovaj amandman kaže da se čl. 15. briše, predlagatelj smatra da je nepotrebno osnivanje ureda nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika i kad smo već kod toga, moram reći da mi je zanimljivo da je danas odnosno noćas ovdje samo u Sabornici su, znači, zastupnici Kluba MOST-a nezavisnih lista, što je vrlo zanimljivo jer kada je pitanje, znači, izjašnjavanja odnosno referendumskog izjašnjavanja građana, nekako bih rekao da evo svi u naciji nikom ponikoše, i sad jasno mi je da vladajućima nisu dragi ti referendumi, ali mi nije jasno ništa drugo na tu temu jer uvijek slušamo kako se pozivaju na građanina, na narod, na izravnu demokraciju itd., ali evo nema nikog, nas je tu 10-tak i mi jedini govorimo o nečemu što se zove referendumsko izjašnjavanje građana i što je u principu oblik izravne demokracije, što u principu puno govori i molim glasovanje o ovom amandmanu, hvala. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS, pozdravljam državnu tajnicu još jedanput, dakle, ovim amandmanom smo nastojali ići protivno tendenciji koju cijeli ovaj zakonski prijedlog donosi, a to je komplicirana, sve složenija država, sve složeniji državni aparat, sve sigurniji politički činovnici koji eto imaju zaštitu i u pogledu bolje promidžbe, dakle, sve više novaca je moguće trošiti za njihov marketing, osnivaju se, dakle, uredi, nameće se, ta potreba nameće, dakle, gdje treba i ne treba. Čuli smo prije toga i šta se dešava kada nezavisni zastupnici dospijevaju u redove političkih stranaka. Dakle, sve to skupa odiše jednom atmosferom jačanja države, jačanja državnog aparata, stvaranja situacije u kojem jedino političari i politička kasta ima osiguranu egzistenciju i budućnost, a radni narod koji treba stvarati dohodak, koji treba graditi budućnost ove zemlje se osjeća razočarano, neuključeno, dakle, referendum kao političko izjašnjavanje postaje sve teži i neprihvatljiv i tražim glasovanje po pitanju ovog amandmana, hvala. 164. amandman zastupnik Ante Pranić, on nije ovdje. 165. zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić, nije ni ona ovdje. 166. zastupnik Božo Petrov, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici, ovaj prijedlog zakona u mnogo čemu je loš, ali i ovaj sada amandman koji smo podnijeli volio bih kada bi Ministarstvo uprave još jednom razmislilo i povuklo ovaj članak iz konačnog prijedloga zakona i usvojili naš amandman iz razloga što se stvara još dodatno nepotrebna birokracija. Ako sustav i danas funkcionira onda ne vidim razloga zbog čega se stvara mogućnost da se još više njih zaposli u javnoj službi da državni aparat guta još više novaca umjesto da te novce usmjerimo prema onim potrebama koje će na kraju dovesti do toga da se ljudi zapošljavaju, ali u realnom sektoru i tamo gdje mogu stvarati dodatnu dobit. Valjda bi tome trebali težiti. Ono što se danas događa je ovo na silu guranje ovakvoga prijedloga zakona znači gušenje demokracije stvaranje nepotrebnih troškova i omogućavanje strankama dodatnih par miliona kuna da bi pričali priču kakvu oni misle ispričat u kakvom oni misle da svijetu žive, a to nema veze sa stvarnošću, to nema veze s istinom. Nažalost danas vam ljudi iseljavaju iz Hrvatske, meni je žao što vi trebate još par miliona kuna više da biste dočarali Potemkinova sela, nema ih, neće ih biti, a s ovih par miliona kuna samo ćete još više ljudi poslati izvan Hrvatske. Molim glasovanje. 166. amandman zastupnice Sonje Čikotić, izvolite. I ovaj članak, zapravo članak 15. dali smo amandman da se navedeni stavak, da se navedeni članak briše radi sveopćeg dojma ovog zakona moram istaknuti da ovaj zakon uopće nije u duhu referendumskih inicijativa, da ne potiče narod zapravo na isticanje njegovog mišljenja, da na neki način odnosno na više načina sustavno i sistematično otežava bilo kakvu inicijativu u smislu ad hoc inicijative jer i kod samog financiranja određenih inicijativa propisuje strože uvjete npr. 6 mjeseci ranije morate osnivati račun, znači mi trebali znati znači narod bi trebao znati da će vladajući najčešće nebitno sad u ovom momentu, donijeti neki loš zakon ili potaknuti neku inicijativu ili će se dogoditi neka društvena promjena, a da zapravo onda oni znaju 6 mjeseci ranije. Naprosto to su neki čak mogu reći i nemogući uvjeti, kroz ovaj zakon osigurava se znači minimalno financiranje za političko djelovanje stranaka. Zašto? Ako ima za minimalno političko djelovanje stranka na lokalnim, regionalnim razinama, zašto isto nema po djetetu, po vrtiću, po određenoj ustanovi osnovnoškolskoj i ostalo. Zašto nemamo takve primjere sustavnog, organiziranog, sistematičnog, izravnog financiranja zapravo i za gospodarski oporavak, za zdravstvenu skrb, za socijalnu skrb. Zašto nemamo takve mjere predviđene izravne nego kada je u pitanju brdsko-planinsko područje, kada je u pitanju potpomognuto područje kada znamo da tamo živi 2/3 Hrvatske onda se iz proračuna izdvaja svega 120 milijuna kuna. Znači to je jednostavno premalo, to je jednostavno nedovoljno, a ovaj zakon ide korak dalje otežavanju i molim da se o ovom amandmanu glasa. Hvala gospodine predsjedniče, pa žao mi je što ovaj amandman isto neće biti prihvaćen, dakle ovim vašim dakle zakonskim prijedlogom i člankom se dodatno administrativno povećava na neki način i buja ta administracija i čak i sad kod nezavisnih zastupnika i intencija ovog zakona je da s jedne strane nezavisni zastupnicima oteža svojoj administracijom, inače mi zapravo niti ne znamo koliko će ovaj zakon imati učinaka na državni proračun jer sve te ljude će trebati nekako i platiti, a s druge strane zakonski prijedlog vam je otvoreni lov na nezavisne zastupnike s obzirom da se zakonskim prijedlogom, ako nezavisni zastupnik pređe u neku stranku novac od tog zastupnika koji dobiva taj zastupnik prelazi stranci. Tako da imamo dakle jedan udar na nezavisne zastupnike, osobno smatram da su zastupnici nezavisni, oni istinski nezavisni budućnost hrvatske politike, da gradonačelnik kao što je Ante Pranić ili gradonačelnika Iloka koja je nedavno pomela HDZ u Iloku, da su oni budućnost, ali da im ovaj zakon, umjesto da Vlada potiče dakle takve, takve osobe i tu novu dakle neku politiku, ona im još više administrativno ovaj želi ih opteretiti i to je dodatno uhljebljavanje dakle ljudi i evo smatram da to nije dobro. Poruku koju mi ovo večeras šaljemo je da ovaj zakon nije dobar, zato smo priložili tolko amandmana i na svaki dakle amandman tražit ćemo glasovanje, pa tako i na ovaj. Hvala. 169. amandman zastupnica Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, mislim da još jednom moramo naglasiti da ovim amandmanom koje vi nama odbijate željeli smo poslat jasnu poruku što želimo od ovog zakona, a što ste vi od njega napravili, a napravili ste da bude u korist samo vama i vašoj stranci. Dakle, odgovor na to može biti samo jedno, a to je da ćemo se isto tako ustrajno ovdje, cijelu noć ako treba boriti da dokažemo da na ovaj način se ne može varati naše građane. Poruku koju mi je poslao jedan prijatelj, evo noćas, kaže u politici istina mora čekat dok nekome ne postane potrebna, bit će potrebna i vama jednog dana kada se suočite da građani znaju kako ste im onemogućili referendum i znaju na koji način ste uzimali novac i koristili samo kako bi uljepšali svoj izborni rezultat za Europski parlament, ali je pitanje da li će vam to baš tako biti. I zbog toga ćemo mi ovdje večeras uporno i uporno 888 puta ponavljati da ste se ovim zakonom pokušali još više omastiti od novca poreznih obveznika i da ste onemogućili građanima na referendumsko izjašnjavanje. Jedina bitna stvar je da građani sve ovo na kraju će nagraditi jer će znati da je to bilo samo za način kako biste imali što bolji izborni rezultat na europskim izborima ali to baš možda neće biti tako. I zbog toga tražim da se o ovom mom amandmanu još jednom glasa sutra na sjednici. Hvala poštovani predsjedniče. Evo, ovdje znači uporno ponavljamo da je ovakav zakonski prijedlog dodatno otežavanje referendumskog izjašnjavanja građana. Naime, svi znamo koliko su teški uvjeti za referendum u RH, državna tajnice nije smiješno, to su činjenice. Jako je teško u 14 dana prikupiti znači 400 tisuća potpisa a kada se i prikupe onda imamo situaciju da netko kaže da ima 40 tisuća nevažećih potpisa kada mi zatražimo od ministra da nam da uvid u te nevažeće potpise on ovdje s govornice kaže nema problema dođite sutra u ministarstvo, mi dođemo sutra u ministarstvo, on kaže ništa ne možemo i onda vi dođete u naš klub i donesete nam naše potpise koje smo mi potpisali. I sad vi unutar ovog zakonskog prijedloga još namećete referendumskim inicijativama da moraju imati isto računovodstvo, iste financijske izvještaje kao političke stranke koje imaju logistiku, zaposlene ljude, službe. I da stvar bude gora znači, dižete novac za političku promidžbu sa 1,5 na 4 milijuna kuna, omogućujete prebacivanje novca u određenim situacijama. U općinskim i gradskim vijećima dižete prag koji ide političkim strankama jer do sada je to mogla biti jedna kuna, npr. kao u Vrgorcu, to su sve odredbe ovog zakona. Cilj je napuniti stranačku kesu, evo i predsjednik stranke i glavni, odnosno predsjednik Sabora i glavni tajnik stranke, a možda je čak i predsjednik stranke, jer kome on kaže da je gotov, evo vidimo sada u slučaju Gabrijele Žalac što se događa, on je došao ovdje također se boriti za stranačku kesu. Tako da je jasno koja je namjera, tražim glasovanje o ovom amandmanu. 171. zastupnik Saša Đujić, njega nema. ... [[Upadica se ne čuje.]] A ha, pardon, očitovanje onda o tom amandmanu. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime predlagatelja ovoga zakona očitujemo se o amandmanu 171. koji se ne prihvaća, iz razloga jer dostava izjave fizičke osobe da se protiv nje ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza ne uzrokuje nikakve dodatne troškove za fizičke osobe, zato što znači nije propisano da se ista ta izjava ovjerava. Budući da nema kolege Đujića, o tome ćemo glasovati. Sada idemo na 172. amandman Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista. Ima još takvih amandmana od 172. do 183., isti su, pa molim državnu tajnicu da se očituje. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora u ime predlagatelja zakona o amandmanima od 172. do 183. očitujemo se da se isti ne prihvaćaju iz razloga jer zaključivanje ugovora za donacije veće od 5 tisuća kuna smatramo potrebnim iz razloga transparentnosti. Prvi je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista, kolega Podolnjak, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Sve donacije o zakonu koji je sada na snazi su javne i moraju biti transparentne. Dakle bez obzira o kojem se iznosu radi onaj koji je primio donaciju mora je objaviti i u izvještajima o financiranju vidi se svaki iznos koji je neka tvrtka, prava osoba donirala političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, nezavisnom vijećniku ili bilo koja fizička osoba koja je donirala. Prema tome i u sadašnjem zakonu imamo transparentnost i zabranjene su anonimne donacije. Dakle mi nemamo i ne provodimo izbore u nekom normativno neuređenom prostoru u kojem nema odredbi koje sprječavaju da donacije budu anonimne, da se ne zna tko je donirao politički novac. Čak se i zakon zove, ovaj novi koji predlažete potpuno isto kao i zakon koji je na snazi uz dodatak da uređuje i referendum. Dakle i u samom nazivu zakona nema niti u odredbama koje reguliraju ova pitanja. A pitanja donacija i ugovora očekivali smo da ćete vi u obrazloženju napisati što znači sklapanje ugovora i što proizlazi iz sklapanja ugovora. Vi zapravo to u obrazloženju niste naveli ali razlog nije naravno transparentnost i transparentnost postoji i sada. Zbog toga tražim glasovanje o amandmanu. Pa naravno da nismo očekivali da će predlagatelj prihvatiti ovaj amandman jer transparentnost donacija što se tiče HDZ-a nikada nije bila bitna, jer govorimo, možemo krenuti od FIMI MEDIA-e, do ostalih koji su na način financirali kampanje, tu je bio uključen i sada jedan od većih i jačih tvrtki u RH, PPD, bilo je tu svega i svačega. Prema tome, ali očekivali smo da će barem zakonski se to regulirati i da će se ne posuti pepelom, nego će se potruditi, da se donacije riješe na bolji način političkim strankama, već kada su pljunuli i obrisali pod po 400000 ljudi zbog referendumsku inicijativu koja je pogažena.

Međutim, u nas je izborni zakon nepromjenjiv, u nas je izborni zakon, na taj način postavljen, da predsjednik Sabora, dobije 200, 300 ili 400, 500 glasova, ne znam točno, ali znam da sam ja toliko dobio u svom selu negdje, znači jednostavno ne dozvoljavaju da budu predstavnici naroda u predstavničkom tijelu i zbog toga je referendumska inicijativa koja je tražila izmjene izbora. 174. amandman zastupnika Roberta Podolnjka, izvolite. naš postojeći zakon apsolutno je sve anonimne donacije, u svim izvještajima financijskim o financijske izborne promidžbe, o financiranju sredstava putem donacija, svaki primatelj tog novca, mora javnosti podastrirti tko je financirao političku stranku, nezavisnog zastupnika ili nezavisnog vijećnika. I to bez obzira o kojem se iznosu radi. Dakle, čak i o minimalnim iznosima. Primjerice, o tome ćemo i kasnije govoriti, vi imate preporuke i Vijeća Europe i parlamentarne skupštine i Vencijanske komisije, da se u slučaju financiranja i referenduma neke donacije, malih iznosa, ne moraju prikazati kako bi se omogućilo zapravo da građani koji doniraju male iznose, primjerice 100 kn, 200, 300 kn, da se takvi iznosi ne moraju obuhvaćati, dakle, minimalne dotacije. Primjerice u susjednoj Sloveniji, javnosti se objavljuju donacije, u iznosu većem od prosječne bruto plaće zaposlenih u Sloveniji. Dakle, to je dakle, jedna država nama susjedna članica EU, koja u svojem zakonu ima takvu odredbu. To je ono što zapravo savjetuje i Vijeće Europe, da se neki mali iznosi, koje građani doniraju, a koji značajno ne utječu na financiranje kampanja, ne moraju objavljivati, time se omogućuju tim građanima da doniraju male iznose, kojima pomažu ili nekom vijećniku ili nekoj političkoj stranci ili za referendumsku kampanju, zato tražimo glasanje o amandmanu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Naime, predlagatelj predlaže da se briše odredba o sklapanju ugovora, za donacije veće od 5 tisuća kuna, jer zakonom nije propisano, koja bi se pitanja uređivala ugovorom, osim same visine donacija, a ona će ionako biti javno dostupan podatak. Jasno u slučaju da se ne radi o kuvertama. Međutim, neću ja sada o kovertama, toga mi je preko glave, nego prije nekih sat i pol vremena, kolega Sladoljev je spomenuo kako do dan danas u Hrvatskoj nije riješeno pitanje donacija u humanitarnim akcija. Ali ovo pitanje se dakle, rješava bez problema i tu se zna što tko, kako, koliko itd. Ono što je meni na što me je podsjetilo to što kolega Sladoljev rekao da u prošlu nedjelju vam je bila obljetnica smrti Antuna Gustava Matoša, pa sam ja taj dan, uzeo jednu njegovu knjižicu i čitao, malo, sada neću citirati, jer svi citiraju uvijek, tko želi neka čita, ali Antun Gustav Matoš vam je 1903. g. pisao o stvarima koje kada danas čitate i maknete autora, maknete datum, to su identične stvari koje se događaju danas u Hrvatskoj. Znači nije samo da 27 ili 30-tak godina neke stvari nisu riješili, nego 120 g. nismo neke stvari riješili. 176. amandman zastupnik Slaven Dobrović. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Sabora. Pozdravljam državni tajniče. Evo stigli smo do članka, koji eto demonstrira transparentnost. Dakle, traži se, uvodi se visoki standard, dakle, nije dovoljno samo registrirati donaciju, nego i lažno sklopiti ugovor. Naravno, to smatramo nepotrebnim i zato ovim amandmanom to predlažemo da se to ukine, jer pogotovo u svijetlu ovih drugih članaka, o kojima smo već govorili, gdje se, eto nameće i obveza limit dotacije za rad političkih stranka, u jedinicama lokalne samouprave, gdje se isto tako dozvoljava odnosno, omogućuje prijenos, ne samo zastupnika iz nezavisnih, nego i njegova glavarina politička, koju je zaradio, naravno, zaradio u okviru sasvim druge političke utakmice i naravno, tu je i sam referendum gdje se ide za tim da se politički angažman građana samoorganiziranih građana koji je i najvrjednija forma političkog djelovanja jedne države se stavlja u isti rang rame uz rame, dakle, političkom radu stranaka i nameće se sve ono što, evo možete u ovom zakonu čitati. Stoga je ovaj članak izrazito licemjeran i doista smatramo da mu ovdje nije mjesto i molim glasovanje po pitanju ovoga prijedloga. 177. amandman zastupnika Pranića nema. 178. amandman zastupnice Ninčević-Lesandrić nema. Idemo na 179. amandman zastupnika Bože Petrova, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane državne tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici, zastupnik Slaven Dobrović spominje licemjerstvo, pa ja se ne bi složio da je samo licemjerstvo u ovome članku zakona gdje navodno vladajući podižu razinu transparentnosti, sudeći po onome kolko se nalazimo u ovoj političkoj areni, ono što sigurno znam, sigurno znam da HDZ nikada ne piše određene članke zakona bez razloga i vjerojatno njihovim donatorima nije problem potpisati ugovor, ali ono što je sigurno, sigurno da će neki drugi ljudi vjerojatno osjećati strah u trenutku kada trebaju potpisati ugovor i da im neće sigurno biti svejedno jer potpisivati ugovor na iznos od 5.000,00 kn bravo. Zašto to ne radite, evo preslikajte odmah sutra, preslikajte isti ovaj zakon i konačno uredite i donacije školama, uredite donacije za humanitarne akcije, odlično, zašto to ne radite, al vam je bilo bitno progurati ovaj dio u ovaj zakon i ovaj zakon baš večeras i sutra. I zanimljivo je također ni u ovome članku ne slijedite preporuke koje su vam došle iz EU, u EU se kunete. Evo, ja bi stvarno molio da barem s vremena na vrijeme budete transparentni i da ne koristite mogućnost da se lakunarne amnezije, ako to mogu tako nazvati, da one stvari koje vam ne odgovaraju baš njih lakunarno zaboravite, sjetite se kao što se sjetite dobro za svoj džep, sjetite se i onih ljudi koji bi voljeli glasovati, pa im omogućite npr. e-glasovanje. Molio bi glasovanje. Amandman 180. zastupnica Sonja Čikotić, izvolite. Po osnovi transparentnosti uveli ste još jedan mehanizam političke kontrole, političke kontrole onih koji doniraju novac. Sigurno da donatorima koji mogu osigurati veće iznose, nije problem potpisati ugovore, no svakom malom čovjeku, pogotovo u malim mjestima, problem se deklarirati, znači, javno kao podupiratelj određene političke opcije i tako sijete strah. Ono što želim reći, da svakako, to bi trebalo biti transparentno i MOST je jedan od onih koji se zalaže za transparentnost. Zakona o proračunu također kaže da smo dužni upravljati ekonomično sa novcem poreznih obveznika. Način na koji vi osiguravate iz ovog zakona, znači, centralno, dolazi u pitanje uopće je li ovaj zakon ustavan obzirom da se petlja izravno u nadležnost lokalne i regionalne samouprave, znači, vi ovim zakonom dirate u slobode lokalnih i regionalnih samouprava, naređujete im koje minimalne naknade će imati predstavnici u njihovim predstavničkim tijelima, znači, to je ono, a sve glumite da je to za razinu zapravo transparentnosti. Isto tako kako sam i ranije naglasila, nama je bitno obrazovanje, nama je bitno zdravstvo, nama je bitna socijalna usluga, pa zašto onda ne osigurate po određenom dječjem vrtiću iznos iz državnog proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, kako bi zapravo ta usluga bila dostupna diljem RH, a mi danas imamo nejednaku uslugu jer je dokazano po brojnim znanstvenim člancima da zapošljivost žena je vezana izravno uz osiguravanje formalne predškolske skrbi. Isto tako moram reći da svakim ovim člankom vidi se [[Upadica: Hvala]] da je sve poluga i iza poluga.

Dakle, ovim zakonskim prijedlogom, dakle, pozivate se na transparentnost u financiranju referendumskih inicijativa i političkih stranaka, a s druge strane, prije dva mjeseca smo imali Zakon o stvarnim vlasnicima tvrtke gdje ste tu odluku prolongirali za godinu dana i sad mi nije jasno kakva je to transparentnost s jedne strane i gdje se pozivate na ovaj zakon, a s druge strane mi zapravo ni ne znamo u RH koji su stvarni vlasnici tvrtke iako EU Direktiva nalaže da donesemo taj registar, dakle, taj registar će se prolongirati za godinu dana kada će već proći i EU izbori i predsjednički izbori i te donacije, ti donatori koji će donirati političke stranke, mi zapravo ne znamo tko su pravi vlasnici tvrtke. A što se tiče donacija, stvarno tu imam iskustva u radu humanitarno u školu gdje sam sudjelovao i bio inicijator brojnih inicijativa i svaki put smo na neki način bili na rubu zakona kad smo skupljali novac i za kuhinju u Africi di smo sagradili kuhinju u Africi i za određene jer je zapravo nedorečen zakon. Dakle ja bih stvarno volio da ova rasprava potakne i tu dakle temu i uostalom i temu donacije trgovačkih lanaca, Caritasima ili takvim dakle ustanovama gdje su tu administrativne prepreke puno veće nego političkim strankama. I mi šaljemo lošu poruku kao da su nam stranke važnije od humanitarnih udruga i takvih stvari.

Zahvaljujem. Još jednom ću ponoviti, dakle mi smo, ja sam dala amandman kojim smo htjeli, kojim želim promijeniti da se u članku 18. točka 5. briše i to zato jer se radi o odredbi o sklapanju ugovora na donacije vrijednosti većoj od 5 tisuća kuna jer zakonom nije propisano koje bi se pitanje uređivalo ugovorom osim same visine donacije a ona će ionako biti javno dostupan podatak. Dakle zaključivanje ugovora na iznos donacije više od 5 tisuća kuna je nešto što zapravo nije potrebno jer uopće ne znamo što će biti predmet ugovora, u njemu možete napisati jedino da određena pravna ili fizička osoba donira a stranka ili kandidat prima određenu donaciju što je samo po sebi jasno iz prirode donacije. I nije jasno što će se postići ovim ugovorom. Dakle idete regulirati nešto što je potpuno nepotrebno, brišete stvari koje su bile dobre u sadašnjem zakonu a sve s jednim ciljem kako biste sebi priskrbili dodatnih 2,5, 2,5 milijuna kuna za vaše europske izbore gdje želite postići sjajnu, nadmoćnu pobjedu, ali neće to biti tako. Građani to vide, isto tako vide da ništa niste napravili sa fondom posebno skupih lijekova koje ste ostavili na vjetrometini, donacija građana i obvezali se da će Ministarstvo zdravstva koliko god budu građani donirali isto toliko i donirati. I taj fond postoji ali iz tog fonda ni jednom djetetu do sada ništa nije plaćeno. I onda se pitamo zbog čega toliko bezosjećajnosti kada se radi o našim najranjivijim skupinama građana a koliko zapravo svojim bravuroznim prijedlozima zakona želite samo i jedino a to je povećati sebi izborne šanse ali to neće ići. Izvolite. Dakle jasno je koja je namjera ovog zakona, napuniti stranačku kesu što više, dignuti sa ovih 1,5 milijuna kuna na 4 milijuna kuna. Očito je da unutar HDZ-a vriju unutar stranačke borbe zato je Gabrijela Žalac koja je, iza koje je premijer tako žestoko stajao, sada je njena pozicija nakon današnjeg citiranja ... [[Govornik se ne razumije.]] , vrućine od strane našeg predsjednika Sabora pokazuje znači da više Gabrijela Žalac nije toliko sigurna jer je javno rekla ono što mi svi znamo da je u HDZ-u grabež za pozicijama, za mjestima na listi za euroizbore ali isto tako za položaj unutar same stranke. A ovdje trenutno u Hrvatskom saboru imamo raspravu o tome da HDZ dobije što više novca za europske izbore, da u gradskim i općinskim vijećima se poveća naknada, da se uvedu ugovori. Evo, sada su kolege govorile o ovom amandmanu, ugovori za stranačke donacije. I nije problem nekome potpisati ugovor da je donator HDZ-a, ali ajde budi donator MOST-a, budi donator MOST-a, znači političke opcije koju pod svaku cijenu HDZ želi uništiti. Gdje ministar uprave objavljuje sinoć na facebooku srušeni MOST. Znamo mi koja je jedina stvarna opozicija HDZ-u i koga vi pod svaku cijenu želite uništiti, što izmišljenim anketama, što medijima koje dobro podmazujete, ali neće proći. Narod otvara oči, narod će vam odgovoriti već na ovim euroizborima i džaba vam ovaj stranački novac za koji se toliko borite da mora glavni tajnik stranke doći sada ovdje i biti ovdje u ponoć s nama. Znači nećete uspjeti, tražim glasovanje. Sada idemo na 184. amandman, to je novi amandman, sada će ga obrazložiti, odnosno očitovati će se o njemu državna tajnica i o njemu i svima onima do broja 195. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. U ime predlagatelja ovog zakona očitujemo se o amandmanima od broja 184. do 195., isti amandmani se ne prihvaćaju iz razloga jer je zaključivanje ugovora za donacije veće od 5 tisuća kuna smatramo potrebnim iz razloga transparentnosti. Hvala. Idemo sada očitovanje predlagatelja, prvi je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista, kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovana državna tajnice. Naravno da sklapanje ugovora je obostran posao i ako već zahtijevate da se sve što je iznad 5 tisuća kuna mora sklopiti u pisanom ugovoru zapravo onda što idemo, idemo ponovno u administrativnu, stvaramo birokraciju, onda ... [[Govornik se ne razumije.]] vjerojatno slagati i brda papira koje trebaju negdje biti da bi se opravdalo sve. Ali ja bih se vratio na jednu drugu stvar, tražimo isto od tih koji će donirati da kažu ne dugujemo ništa, niti državi niti našim, ni zaposlenicima a s nama ovdje imamo saborske zastupnike koji duguju državi porez, koje ta država daje plaću, koje svojim zaposlenicima nisu izmirili sve obaveze. Da li ćemo mi onda staviti isto tako i klauzulu da i druga strana mora isto to izjaviti? Znači mi na našim listama nećemo imati ljude koji su u kaznenom progonu, koji su porezno dugovanje, mislim da bismo tu imali problem. Znači mi samo tražimo da budu ispravni oni koji trebaju nama donirati. A to što mi imamo među nama čak i u ovome najvišem Domu ljude koji nisu ispravni, to nije problem. Mislim da bismo stvarno trebali voditi računa o tome da nemojmo tražiti od drugih ono što sami ne želimo pružiti a ovaj prijedlog upravo ide u tome smislu. I umjesto da se vodimo, da olakšamo, mi ćemo otežati. Otežat ćemo financiranje predizborne, samo ćemo povećati iznose. Otežat ćemo referendum da se može raspisati samo da bismo pokazali ono zapravo, nemojte pokušavati ništa napraviti. Što treba? Pretvoriti ovo sve skupa da nitko ne može sudjelovati? Da svatko mora strepiti s njegovim potpisom kako se negdje barata? Na kraju, nagledali smo se takvih potpisa, a ono što je najevidentnije zapravo [[Upadica: Hvala.]] komad papira u restoranu [[Upadica: Hvala vam.]] Tražimo glasanje. Sada je na redu zastupnik Miro Bulj, amandman 185. Naravno da uvodite ugovore i da će HNS imati najviše sponzora jer jednostavno, on je zadovoljan s ovim što mu je HDZ dao, a na osnovu i to trgovinom kako je došao.

Taj više nema nikakve perspektive, pa bio najkonkurentniji i najtransparentnija tvrtka u RH. To je udar, to je udar na cijeli politički sustav. Oni su našu energetiku, obnovljive izvore energije, dali su za vjetroelektrane stranim investitorima, nisu poticale ono što bi trebalo poticati, a to su njihovi donatori. Tako je otišla naša INA, sponzorima koji nisu trebali potpisivati ugovore, ne treba Jozi Petroviću ugovor, on je određivao svoj posao preko svojih mađarona u RH, tako da oni koji su najveći branjenici od ministra Marića Gorana do Andreja Plenkovića, INA je otišla nepovratno u ruke Mađara i naravno da ćete imati brojne sponzore i da na taj način funkcionirate, izdajom nacionalnih interesa, pogodujući stranim investitorima, koji novac, tako i telekomunikacije na taj način, u biti, funkcionirate, to su vam sponzori. Zbog toga teleoperateri imaju najveću dobit u RH, maržu i to je način funkcioniranja sadašnje vlasti. Izvolite. Ovaj zakon je mogao puno toga kvalitetnije urediti i apsolutno postoji prostor da se određene odredbe koje nisu dobre izmijene. Međutim, ovdje postoji toliko loših odredbi koje je preostalo. Primjerice, mogućnost da se otvori žiro račun za financiranje izborne promidžbe mjesecima prije izbora. Mjesecima prije izbora, vi možete otvoriti žiro račun za financiranje izborne promidžbe, primati donacije, trošiti novac, imati izbornu promidžbu, što se već sada događa, ako ćete gledati, a vidite, ja sam vidio u Zagrebu, vjerojatno ima u drugim gradovima, velike jumbo plakate di jedna stranka, mislim da HNS reklamira svog kandidata na listi koji je već javno deklariran. Dakle, imate izbornu promidžbu, izbori nisu raspisani. A onda predviđate u zakonu, ako ta stranka neće predvidjeti sudjelovanje na izborima, ako ne podnese listu, a onda će vratiti novac, zatvoriti žiro račun i neće financirati izbornu promidžbu. Ali kakva je to logika? Kakva je logika omogućiti mjesecima ranije da se otvori žiro račun, da se financira izborna promidžba, primaju donacije i onda, na kraju priče, zakonom predviđate, ako nije podnesena lista ili kandidatura, zatvara se žiro račun i vraćaju se preostala sredstva koja su donirana. Pa gdje je tu logika? Pa logika je otvoriti žiro račun kada su raspisani izbori i kada se može vršiti izborna promidžba, a ne prije toga. Zbog toga tražimo glasovanje o amandmanu.

Zahvaljujem. 6 briše se rečenica „U slučaju iz st. 5 ovog čl. navedena izjava prilaže se ugovoru.“ Obrazloženje je isto, predlagatelj predlaže da se briše odredba o sklapanju ugovora za donacije vrijednosti veće od 5 tisuća kuna jer zakonom nije propisano koja bi se pitanja uređivala ugovorom, osim same visine donacije, ona će ionako biti javno dostupan podatak. Sad ovdje se naravno govori već neko vrijeme o transparentnosti, a transparentnost vam je onak između ostalog jedna riječ koja označava, recimo, govoriti istinu. Nedavno smo mi svi bili svjedoci izjave jedne, jedne izjave predsjednice republike koja je rekla da se Grad Zagreb može pohvaliti time da u njemu nema beskućnika. Ja sam to već rekao ovdje večeras, ali ponovit ću. Par dana prije te njene izjave, ja sam bio na razgovoru kod Pučke pravobraniteljice koja mi je potvrdila da u Zagrebu ima između 2 i 3 tisuće beskućnika, a smještaja u Zagrebu za beskućnike, onog dnevnog ima, čini mi se za oko 200, 200. Sad zamislite, u Zagrebu znači postoje ljudi koji lutaju po gradu, koji spavaju po parkovima i ako ih policija ulovi da spavaju u parku, onda im napiše kaznu zbog skitnje, koji nemaju, ako ne mogu platiti odmah, a ne mogu, onda im ne mogu poslati na adresu tu kaznu jer oni nemaju adresu. I sad, kad govorimo o financiranju političkih kampanja, ja si postavljam pitanje, kakvo smo mi društvo postali u kojem je nestalo to ljudsko dostojanstvo, a banksterima svake godine plaćamo 20 milijardi kuna kamata. Molim glasovanje oko ovog amandmana. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Dakle priča o ugovorima i transparentnosti, ne znam koga to može impresionirati doista jer novac, moć, utjecaj, to je jedna čvrsta veza i u zemlji u kojoj preko 50% gospodarske aktivnosti ustvari kontrolira izravno ili neizravno država, jasno je da podržavanje, doniranje nekoga tko nije u poziciji da kontrolira te procese većim ili dobrim djelom, da je to vrlo, vrlo opasno za tog poduzetnika tako da ne znam šta se misli da se s ovim postiže a jedno je sigurno, mladi ljudi koji misle svojom glavom, koji rade, koji žele stvarati, koji žele osnivati obitelji su sa ovakvim ponašanjem naravno kao i sa mnogim drugim člancima koje ovaj zakon donosi potpuno obeshrabreni da ovdje traže neku svoju budućnost, neko svoje mjesto pod suncem. Zato ponavljam, ovakve odredbe su strahovito kontraproduktivne za rješavanje problema demografije koja je po mom mišljenju problem broj jedan za RH. I umjesto da bude u fokusu jer se to može i mora mijenjati naravno sa jasnim mjerama, izravnim koje se toga tiču međutim i neizravnim kroz ponašanje pa i ovakvih donošenja ovakvih i sličnih zakona. Molim glasovanje. Sada imamo 2 amandmana, 189. i 190. čiji predlagatelji nisu s nama pa idemo na amandman 191. zastupnik Božo Petrov, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Zastupnik Podolnjak se pitao čemu smisao davanje i ulaganja u neku kampanju ako ti isti neće sudjelovati u izborima a cilj je upravo ulaganje u kampanju, to je politički marketing, to je način na koji ćete trošiti novac svojih sponzora pa i u onim trenucima kad nemate sadržaja jer sadržaj na kraju nije bitan, ionako se sadržaja odreknete svaki put kad dođete na vlast. Pa živjet će vam ime iako taj put ne uđete na izbore kao što će valjda se nadaju i oni koji danas provode kampanju prije nego su se raspisali izbori, nadaju da će preživjeti politički, neće, oni koji se prodaju kao što su se ti prodali, ti su gotovi a bit će gotovi i oni koji su kupovali. Ja bih vas zamolio, zbog onih koji danas doslovno žive na rubu siromaštva, one koje zastupnik Runtić o kojima govori, oni koji danas spavaju, još je dobro kad spavaju po parkovima jer možda negdje nađu klupu i oni koji zbog toga kazni i policija i oni koji su i danas u Zagrebu i u drugim krajevima Hrvatske ostali gladni, budite malo pristojni. Malo manje se bahatite. Donirajte vi u proračun taj nova, pokažite da vam je stalo do tih ljudi. Otiđite koji put do pučke kuhinje, promijenite način donacija za humanitarne akcije, nemojte se toliko odnaroditi od naroda. 192. amandman, zastupnica Sonja Čikotić. Ovaj amandman zapravo dopunjuje prethodni članak u kojem govori da se zapravo izjava o neimanju duga prema određenim institucijama u RH prilaže sukladno ugovoru. Ono što mene zabrinjava je zapravo idemo u tolike detalje, ima ugovor, ima izjava ali nemaju koje su to odrednice toga ugovora. Što taj ugovor treba sadržavati? Ugovor je dvostrani posao između 2 stranke i vjerojatno treba biti neka činidba i odnosno protučinidba odnosno trebaju biti minimalne odrednice toga ugovora. Isto tako bi htjela reći da iako ne navodite te odredbe ugovora, detaljno razrađujete u slijedećem stavku da mora postojati izjava. Što se tiče samog donošenja ovog zakona, ja bih voljela da ova praksa češća u onim slučajevima kada je to od interesa građanima a ne samo političkim strankama i političkim akterima kao što je slučaj ovdje jer je cilj da se poveća iznos financiranja, iznos za promidžbu sa milijun i pol kuna na 4 milijuna kuna. Želim vam reći da 92 000 umirovljenika danas prima mirovinu manju od 500 kuna. Isto dok sada ovo govorimo, brojni ljudi šalju poruke i kažu evo dolazi malti ne do zastare će doći za sve dužnike u švicarskim francima još uvijek nemamo odluku Vrhovnog suda. Što ćemo tu učiniti? Isto tako šalju ljudi poruke i kažu sve je jako sporo, 10 g. čekamo pravdu, idemo i do Strasbourga, idemo i na europske sudove ali jednostavno tu pravdu ne stižu. Upozoravali smo na brojnim zakona a jedan od tih je bio i Zakon o brdsko-planinskim područjima i potpomognutim područjima da dođu i da zapravo resorno ministarstvo izvještava Hrvatski sabor o učincima da je to odbijeno. Molim glasanje o ovom amandmanu. Dakle ovaj stavak i ovaj članak ovog zakona se odnosi na to da se žiro račun može otvoriti prije izborne kampanje, da se može donirati prije izborne kampanje a mi već imamo visoko ispolitizirano društvo, dakle imamo već jumbo plakate koji nas gledaju po cijeloj Hrvatskoj iako je kampanja počela i imamo zapravo političku kastu koja upravlja svim dakle institucijama i sad se teoretski može dogoditi da mi zapravo kroz cijele 4 godine mandata imamo kampanju i jumbo plakate po cijeloj Hrvatskoj gdje zapravo ono ljudi više neće moći od politike ni okrenuti glavu. Mislim da to nije dobro, posebno je Grad Zagreb po tome prednjači, dakle u Grad Zagrebu ovaj je najviše političara inače i najbolje su plaćeni političari u cijeloj Hrvatskoj. Ne znam koliko je poznato javnosti da Grad Zagreb plaća čak i političare u školskim odborima i na taj način kontrolira škole ovaj upravljanje procesima da jedan sastanak školskog odbora političar dobiva u školskom odboru oko 400 kuna, da su to ogromne cifre koje plaćaju svi građani Grada Zagreba i sad imamo činjenicu da će i ovaj dakle zakon pospješiti znači visoku ispolitiziranog tog društva, a vjerujem da je građanima dosta politike i jedan ovaj zakon će prouzročiti još veće dakle gađenje građana prema politici. 194. amandman zastupnica Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, dakle još jednom ćemo ponoviti kao što je vidljivo mi se jedini u saboru borimo za referendumsko izjašnjavanje građana i protiv povećanja iznosa koji će HDZ-u i političkim strankama omogućiti vrhunsku pobjedu, veliku pobjedu na predstojećim izborima. Mi to želimo spriječiti i smatramo da je ovim predloženim zakonom povrijeđen Poslovnik Hrvatskog sabora i ponovit ću da je dana 20. 3. 2019. u raspravi na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora o Konačnom prijedlogu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma tad su povrijeđeni članci 176. i 193. Poslovnika koji se odnose na povratno djelovanje pojedinih odredbi zakona. Dakle, u prijelaznim i završnim odredbama predmetnog zakona pojedine odredbe imaju povratno djelovanje. Odredba u članku 97. stavku 2. propisuje da prvi godišnji financijski izvještaj zajedno sa prilozima koji se sastavljaju i dostavljaju Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu u skladu s odredbama ovog zakona odnose se na izvještajno razdoblje od 1.1.2019., dakle odredba ima povratno djelovanje jer obvezuje sve političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike da za 2019. izrade godišnje financijske izvještaje u skladu s odredbama zakona koji će stupiti na snagu tijekom 2019., a nisu doneseni niti podzakonski propisi za primjenu zakona. Navedeni subjekti su tijekom godine odnosno u razdoblju od početka godine do danas već trošili sredstva i vodili poslovne knjige i knjigovodstvo u skladu s odredbama postojećeg zakona.

Hvala poštovani predsjedniče, poštovane državne tajnice, jedina politička opcija koja je odlučila pružiti otpor HDZ-u i njihovom nastojanju da napune stranačku blagajnu za euro izbore, ali i da otežaju referendumsko izjašnjavanje građana je MOST i mi nećemo odustati, ako se nastavi ovim tempom izjašnjavanje o amandmanima, znači da nitko od naših zastupnika nego ovi koji su ovdje ne dođe, a doći će znači će potrajati do 19,30 znači u petak, što znači da će biti nemoguće sutra glasovati, jedino ako nećete skupljati zastupnike sutra navečer kako biste donijeli ovaj zakon, jer predsjednica svi znamo treba raspisati izbore, vidjet ćemo koliko vam je stalo do vaše stranačke blagajne. Znamo da vam nije stalo do hrvatskih građana jer da vam je stalo mi bismo sada raspravljali o proglašenju isključivo gospodarskog pojasa na primjer, što je nacionalni interes i tu odluku imate u dnevnom redu više od 2 godine, al znam da vam to poštovani predsjedniče ne dopušta gospodin Tajani, vaš veliki prijatelj koji je sudjelovao u vašoj kampanji. Isto tako ne raspravljamo o reformi pravosuđa, ne raspravljamo i reformi izbornog sustava koji je MOST uputio u proceduru, ne raspravljamo o Ovršnom zakonu, ne raspravljamo o problemima koji tište naše građane, ali kad se radi o vašoj stranačkoj blagajni onda ste spremni sjediti do sudnjeg dana. Do sudnjeg dana, doduše ne svi, vi ste tu kao tajnik stranke, tu je znači državna tajnica Josipa Rimac, ali nikoga od saborskih zastupnika nema, oni se uzdaju u svoga tajnika koji uostalom i vodi stranku, koji je danas dao crveni karton Gabrijeli Žalac [[Upadica: Hvala.]] Hvala, tražim glasovanje. Idemo na 196. amandman, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, molim državnu tajnicu očitovanje o tom i amandmanima do broj 207. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, u ime predlagatelja zakona očitujemo se o amandmanima od broja 196. do broja 207. i kažemo da se ne prihvaćaju iz razloga jer je zaključivanje ugovora za donacije veće od 5.000 kuna smatramo potrebnim iz razloga transparentnosti. Zahvaljujem. Idemo očitovanje predlagatelja, kolega Panenić izvolite. ako bilo koji hrvatski građanin ili bilo koja zapravo osoba svijeta u koje živimo slučajno uplate neki iznos na taj račun? Da li ćemo i tu slučajnu uplatu proslijediti u državni proračun? Ili će ta osoba sa pravom reć izvršila sam pogrešnu uplatu jednostavno HDZ-u nisam nikad planirao, planirala uplatiti dogodila se greška, vratite mi moje novce, ne vi ćete reći ne, ne, ne, ne, ne, u zakonu piše to više nisu vaši novci, to postaju novci državnog proračuna, mi imamo pravo da vam to uzmemo. I što ćemo onda?

Samo administraciju, znači, mi stvaramo novu administraciju koja će brinuti o nama da ne bismo pogrešno trošili novce koje je netko uplatio za kampanju. Umjesto da ste se bavili svojim zakonom da se brine o sivim tokovima novca koje vrlo dobro prepoznajete kad se plaća kampanja iz državnih tvrtki ili na bilo koje druge načine, pa sad su vas prozivali bili za službena vozila kojima ministarstva, ministri su obilazili područja Like, Iloka i ko zna sve gdje, al to je dopušteno, to je u ovoj državi moralno, a 5.000,00 kn da netko uplati [[Upadica: Hvala]] to nije dopušteno, tražimo glasanje.

Važno je da ne pjevam janjadi. 198. zastupnik Robert Podolnjak, izvolite. Ključna poruka ovog zakona je trebala biti da se smanjuju sredstva za političko financiranje, svjedoci smo da se godinama smanjuje učešće građana u izborima i to u svim vrstama izbora, od HS za koji glasuje tek pola građana RH do lokalnih izbora gdje glasuje puno manje. Pitanje je hoćemo li imati i kakav odaziv na izborima za Europski parlament koji je prošli puta bio svega 25%, a povećavamo sredstva za političko financiranje, obvezujemo i lokalne proračune, namjera je dići i sredstva za izborne kampanje za izbor članova u Europski parlament i logičniji bi prijedlog bio kako se predlaže danas mnogim državama da se političko financiranje veže uz sudjelovanje građana na izborima, pa ako građani ne idu na izbore, ne bi ni političkim stranaka trebalo isplatiti taj novac jer ga nisu zaradile jer nisu motivirale građane da izađu i da im daju svoj glas i da vidite kada bi se na taj način vezala sredstva političkog financiranja, strankama bi bilo stalo motivirati građane da izađu na izbore, tako zakone definirati da im omoguće da lakše glasaju, uvesti i dopisno i e-glasovanje i to bi imalo tada logike, a sa sve manjim odazivom birača na glasanje, mi dižemo sredstva za političko financiranje. I zato smo podnijeli ove amandmane i ovaj o kojem je sada riječ i zbog toga tražim glasovanje o predloženom amandmanu. 199. amandman zastupnik Hrvoje Runtić. 8. briše se. Predlagatelj predlaže da se briše odredba o sklapanju ugovora za donacije vrijednosti veće od 5.000,00 kn jer zakonom nije propisano koja bi se pitanja uređivala ugovorom, osim same visine donacije, a ona će ionako biti javno dostupan podatak. Kad govorimo o donacijama, tako to mene asocira ovako na štošta, ali moram priznati da su mi najbolje one donacije gdje su recimo donatori u isto vrijeme i korisnici socijalne pomoći, to su jako zgodne donacije, a bilo ih je, mislim takvih kreativnosti u donacijama za političke stranke ima niz. Međutim, htio bih se vratiti, znači, na samu suštinu ovog zakona. Po mom mišljenju, ovaj zakon je toliko suštinski pogrešan, jer šalje toliko krivu poruku, da ne znam gdje bi sada počeo, objašnjavati koliko je pogrešan, ali bih sažeo to ovako, on kaže, recimo, tko šljivi beskućnike, ko šljivi siromašne, blokirane, mlade, bez posla, potplaćene, umirovljenike koji spajaju kraj s krajem, s ne znam, 1000 i nešto kuna mjesečno, čak i manje. Tko šljivi ovaj Centar za autizam u Splitu, kojeg je ministarstvo otpililo, jel, što smo čitali danas na jednom portalu, bitno je da ima para za jambo plakate, bitno je da ima para, da se iskače iz paštete, bitno je da ima para za televizijske reklame, bitno je da mediji dobiju svoj kat itd. 200. amandman zastupnik Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. I poštovana državna tajnice. Dakle, ugovorna obveza za donacije veće od 5000 kn u ime transparentnosti, naravno da nam ne znači ništa, jer to ustvari komplicira stvari, jer u svakom slučaju obveza javnoga iskazivanja donacija, ispunjava svrhu koja se tiče donacija uopće, a ovime naravno, uvijek se gura transparentnost kao glavno tumačenje i hini se eto, privrženost, čistoći procedure i čistoći financiranja. Naravno, da je sve skupa to itekako licemjerno i da ljudi ustvari sa prvo gađenjem a onda rezignacijom i odbojnošću prate ovakve situacije, ovakvo odvijanje dakle, razvoja političkih situacija u Hrvatskoj. Promjena izbornog zakona, elektronsko glasovanje, drugačiji izborni naravno, sustav, to bi omogućilo veću participaciju građana, jeftiniju državu, što manja reguliranost. Mi ovdje imamo sve suprotne odredbe i ne znam kako možemo očekivati, da ćemo imati neki pomak i na bolje. Donacija kao takva u sustavu, koji je, kao što sam već rekao, potpuno definiran sa raznim državnim strukturama je vrlo riskantan posao za poduzetnike, molim glasovanje. Amandman 201. nema zastupnika Pranića i 202. zastupnice Ninčević Lesandrić, pa idemo na amandman 203. zastupnik Božo Petrov, izvolite. Poštovani predsjedavajući, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Ja bi samo nastavio niz zastupnika Runtića, koji kaže, šta je bitno, ironično se osvrćući na ovo što danas radite, pa ću ja nastaviti njegov niz, bitno je da građani mogu jesti kolače kada već nemaju za kruh, jer ste se rugali jednoj osobi, kada je rekla, prije par godina, da kida na tanje šnite, ali ta je barem nudila kruh. Ovi danas nemaju za kruh, ali vama je bitno da oni mogu jesti kolače, tolika je razina devijacije, koju vi pokazujete i tolika razina odnarođena, koju vi danas pokazujete sa ovakvim inzistiranjem na zakon, pored svih onih ljudi, koji su danas u problemima, jer vam je bitno jedino kako će izgledati vaš obraz. Kada bih trebao reći, dijela a ne riječi, a dijela političara su prijedlozi zakona, a riječi su predizborna obećanja, onda vi zapravo pokazujete da se cijeli sistem, star 70 g. nije ništa promijenio. Jer gušeći ovim zakonom, ovim prijedlogom Zakona, moguće referendume, vi zapravo pokušavate potaknuti ponovno šutnju. I u svakom trenutku, kada je postojala domoljubna misao, kada su postojali slobodnomisleći ljudi, netko je našao način, da ih pokuša slomiti. I u svakom trenutku i u prvom trenutku kada ste osjetili slobodu, da to možete napraviti, to ste krenuli raditi, ali danas, naravno, uz pomoć svojih briselskih prijatelja Tajanija, i sličnih. Tražim glasovanje po ovom amandmanu. 204. amandman zastupnica Sonja Čikotić, izvolite. Ovaj zakon je iznimno zanimljiv, jer je toliko detaljno napisan, toliko ništa ne prepušta slučaju, znači imamo ugovor za 5000 kn. Nema veze ako je 4900 kn puta 3 puta, nema veze, ali bitno da za 5000,00 imamo ugovor u kojem ne govori koje su odredbe ugovora, ali bitno da imamo izjavu, onda poslije toga, bitno je da ako slučajno netko uplati novac, da taj novac se ne vraća toj osobi koja je uplatila, nego odmah ide u državni proračun. Znači nema povrata, i ako ste slučajno to napravili. Isto tako moram reći, da bi se po ovom, u odnosu na ovaj zakon, osim na njegovu brzinu koja je došla na konačni prijedlog zakona, na raspravu i same usvajanja, odnosno, glasanje o ovom zakonu, moram reći, da bi se trebali svi zakonski prijedlozi ugledati na brzinu, a isto tako trebali bi se ugledati i na konkretnost. Naime, mi smo imali prošle godine 2 zakona, jedan o brdsko planinskim područjima, a drugi potpomognutim područjima. Oba zakona nisu imala više od 60-tak, znači zajedno članaka koja su zapravo bili PR članci, to su bili marketinški članici u kojima ništa drugo se nije propisivalo osim dobre želje. Znači tamo nije bilo, kažu, jedan je čovjek rekao, da bi se dobrotvoca zapamtilo, uz dobre želje, trebalo bi podnijeti i nešto novca. Za brdsko planinska područja, tako osim što je bilo prije 45 jedinica lokalne samouprave koje su bile obuhvaćene obuhvatom, sada se to popelo na 87, a svega je predviđeno 40 milijuna kuna. Znači, 40 milijuna kuna iz državnog proračuna za stanovnike brdsko-planinskih područja, to je duplo manje nego što su imali prethodne godine, a za potpomognuta područja, koja obuhvaćaju 304 jedinice lokalne samouprave, svega je 80 milijuna kn.

Dakle, ovaj zakon najviše pogoduje 3 političke opcije, to su HDZ, HNS i stranka Milana Bandića. Dakle, to su stranke koje imaju najviše donatora, donatora koji su povezane sa interesnim strukturama, dakle i oni će najviše profitirati od ovog zakona, a to je činjenica. Meni ne smeta, dakle da određena politička stranka ima određenog donatora, makar bila i sumnjive prošlosti. Mi znamo da je g. Mamić bio donator vladajuće stranke, dakle, to je njihov izbor i to je izbor tog čovjeka, ali me smeta da se pokušava provući jedna teza da će ovaj zakon dovesti do transparentnosti, do racionalizacije. Jer on to neće dovesti. Da je vama stalo do racionalizacije troškova, onda bi uveli elektronsko glasovanje. Elektronsko glasovanje je prijedlog MOST-a, taj Izborni zakon još uvijek stoji u ladici i u bitnome pojeftinio troškove svih izbornih procesa u RH, pa i onih parlamentarnih i europarlamentarnih i lokalnih i povećao bi izlaznost mladih. Mi znamo da izlaznost mladih na izbore u RH najmanje u EU, da su neke zemlje koje su uvele elektronsko glasovanje, a su vrlo uspješne europske zemlje, kao npr. Estonija. Dakle, meni nije jasno zbog čega se ne želi uvesti to elektronsko glasovanje jer bi uveliko pojeftinilo dakle, glasovanje i sve izborne procese. Mi ćemo zastupati to glasovanje, mi smatramo da mladi trebaju imati veći utjecaj u politici i također ćemo glasati, tražimo glasovanje o ovom amandmanu. Dakle, još jednom ću ponoviti da nam nije namjera opstruirati zakon kao takav, ali je zakon nešto što u biti potpuno onemogućava referendumsko izjašnjavanje kako bi trebalo biti u pravoj demokratskoj zemlji i mi smo zbog toga protiv povećavanje iznosa koji će biti dodijeljen političkim strankama, konkretno HDZ-u, za izborni promidžbu jer mislimo da je to duboko nepravedno prema našim građanima. I još jednom ću se vratiti na to da zakon propisuje da jedinici samouprave koje su u proračunu jedinice samouprave za 2019. osigurale sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, u manjem iznosu po članu predstavničkog tijela, od iznosa utvrđenog u čl. 5 zakona, dužni su do 31. prosinca 2019. u proračunu jedinice samouprave osigurati i isplatiti političkim strankama i nezavisnim vijećnicama razliku sredstava do iznosa utvrđenog u čl. 5 ovog zakona. Zašto je to bitno? S obzirom da su sve jedinice već donijele svoje proračuna, prije stupanja ovog zakona, na snagu ta odredba ima povratno djelovanje, što je duboko nepošteno jer su sve jedinice lokalne samouprave u svom proračunu već osigurale, odnosno osigurala sredstva, jasna sredstva, koja su jasno definirana i nisu osigurale sredstva za političke stranke i nezavisne vijećnike u skladu sa odredbom čl. 5 te će morati ponovno donositi nove izmjene proračuna. Prema Poslovniku, ako se konačnim prijedlogom zakona predviđa da će pojedine njegove odredbe imati povratno djelovanje, na osnovi posebnog obrazloženja predlagatelja zakona izvješća, matičnog radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo, posebno će se ocijeniti i zaključkom utvrditi da za povratno [[Upadica: Hvala vam.]] djelovanje pojedinih odredbi zakona postoje posebni [[Upadica: Hvala.]] razlozi. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Kažem ja pa glavni tajnik, on brine o stranačkoj blagajni, a uostalom vjerojatno potpredsjednici Radin i Reiner ne bi mogli ni izdržati ovako kasne sate, a g. Brkić nije baš siguran jer on, on je čak i napravio i stanku da se gleda utakmica, tako da on vjerojatno nije na ovoj liniji trenutno stranačkoj. Dakle, ono što mi ovdje želimo poslati kao poruku. Ne možemo se znači dizati novac političkim stankama za promidžbu kada imamo ovakvu situaciju u državi.

Kad se to i dogodi, onda imamo situaciju da Lovre Kuščević Apis za kojeg je Josipa Rimac, tada kao voditeljica kampanje sa Tomislavom Karamarkom tvrdila da je HDZ-u ukrao mandate na izborima za HS.

Znači ovdje se radi o tome da se želi građanima ukrasti referendum, a da se želi napuniti stranačka blagajna upravo ovim strankama koje je spomenuo kolega Sladoljev, a to su HDZ, HNS i Milan Bandić. Stranke koje imaju najviše donacija, koje su na sumnjiv način povezane sa određenim tajkunima i poduzetnicima i iz tog razloga u ime svih hrvatskih građana ovdje večeras jedino MOST brani prava [[Upadica: Hvala.]] na demokraciju i pravo na transparentnost [[Upadica: Hvala vam.]] Hvala.

Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, državna tajnica će se očitovati o tom i do 219. amandmana. Uvažene zastupnice i zastupnici, u ime predlagatelja očitujem se o amandmanima od br. 208 do 219 koji se ne prihvaćaju iz razloga jer je sprječavanje eventualno mogućeg utjecaja donatora na primatelja donacije smatrano nužnim ograničenjem iznosa koji donator može donirati pojedinim primateljima donacija ali ne i ograničenjem broja primatelja donacija. Kolega Podolnjak, izvolite. Iznad ovog članka na koji smo dali amandman, piše ograničenje iznosa donacija za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti ali kakvo je to zapravo ograničenje? Fizička osoba znači može donirati pojedinoj političkoj stranci, pojedinom nezavisnom zastupniku, pojedinom nezavisnom vijećniku 30 000 kuna. I sad biste pomislili da je to ukupno godišnje 30 000 kuna, ma ne, može on donirati ne jednoj političkoj stranci nego 10 političkih stranaka, 20 političkih stranaka, 20 nezavisnih zastupnika, svim nezavisnim vijećnicima. Imate primjerice nezavisne liste na kojima su izabrana 5 ili 10 nezavisnih vijećnika, fizička osoba može donirati svakome od njih 30 000 i zbog toga smo predložili amandman da fizička osoba, dakle obični građanin može donirati godišnje 30 000 kuna ali samo jednoj političkoj stranci ili jednom nezavisnom zastupniku ili jednom nezavisnom vijećniku. Dakle stvarno ograničenje, 30 000 kuna nije mali novac za jednog građanina koji to donira osobno, dakle ne radi se o pravnoj osobi i to bi bilo stvarno ograničenje, primjereno našim uvjetima, prosječnim plaćama i mogućnostima građana i to nije mali novac, 30 000 kuna i to je ograničenje koje mi predlažemo amandmanom koji smo podnijeli, koji nažalost niste prihvatili. U vašem slučaju zapravo nema ograničenja da se može donirati mnogobrojnim strankama, zastupnicima ili vijećnicima pa se može raditi o iznosima koji su daleko veći od stotina tisuća kuna godišnje. Hvala, tražim glasanje o amandmanu. Idemo na amandman 2019., zastupnik Miro Bulj. Evo kolega Podolnjak je obrazložio ta ograničenja i što se može događati međutim to neće biti problem nekima tako da je to HDZ da to bude prijedlog kojega mi branimo, ima tu ... [[Govornik se ne razumije.]] koji će po Mercedes dat, nije uopće problem, šta im je po želji vozila, nema tu nikakvih problema tako da će oni taj problem lako premostiti međutim ovdje se postavlja jedno pitanje. Mi ovdje cijelo vrijeme smo podvukli u biti vatru i vodu što je nespojivo a to je da u ovim zakonima imamo referendum, financiranje referenduma i političkih stranaka. Mi moramo znat a i hrvatski narod mora znat kolike štete napravljene su zbog toga što nemamo pravo mogućnosti referenduma koji je proveden u Mađarskoj, to je prodaja poljoprivrednog zemljišta stranim vlasnicima, fizičkim i pravnim osobama koji je ovaj Sabor donio, davali smo amandmane, ja sam osobno i klub MOST-a i upozoravali na to saborske zastupnike koji sada ovdje nisu, da od 2020. od 1.1. stranci mogu kupiti zemljište koja je sada ispražnjena obiteljska gospodarstva u cijeloj Slavoniji, Dalmatinskoj zagori, Lici, Gorskom kotaru a nema narod mogućnosti se o tome odlučiti referendumom kao što je u Mađarskoj. U Mađarskoj pravne i fizičke osobe strane ne mogu kupiti poljoprivredno zemljište a u Hrvatskoj će moći kupiti to blago a to je naša zemlja, zemlja je najveće bogatstvo uz isključivi gospodarski pojas koji niste proveli naravno zbog vašeg prijatelja Tajanija koji je fašist, koji želi da bude vaš Knin pod Italijom, moj Sinj a neće nikada biti, vi da bi se njima dodvorili, vi ste zaustavili referendum. 210. amandman, zastupnik Robert Podolnjak, izvolite. Ovaj članak o kojem govorimo ne govori o ograničenja donacija za godišnje političko financiranje nego zapravo omogućuje multipliciranje donacija fizičkih i pravnih osoba većem broju političkih stranaka ili nezavisnih zastupnika ili nezavisnih vijećnika. Ali pitajmo se koja je logika da neka fizička ili pravna osoba donira veći broj političkih stranaka. Ako imate određene simpatije ili želite podržati određenu političku opciju za koju ćete pretpostavljeno i glasati na izborima, zašto biste donirali veći broj političkih stranaka? Očito iz nekog interesa. I mislim da je u raspravi o ovom zakonu jedan kolega zastupnik koji je o tome govorio, ne sjećam se više koji, rekao što kad vam se u izborima nađu dva kandidata u završnom krugu izbora, primjerice u drugom krugu i vi po odredbama ovog zakona možete donirati oba kandidata. Ne jednog pa da se opredijelite nego možete donirati oba za svaki slučaj pa bez obzira koji od njih pobijedi, vi ste mu donirali novac. Dakle to omogućuje ovaj zakon. Primjerice, u predsjedničkim izborima gdje se nađu dva kandidata u drugom krugu, vi možete po ovim odredbama donirat oba kandidata. Po našem amandmanu mogli biste samo jednog. I u tome je velika razlika. Izvolite. Najljepše zahvaljujemo gospodine predsjedniče Sabora, gospođo državna tajnice. Znači ovaj amandman u članku 19, mi predlažemo, odnosno predlažem da se stavak 1 mijenja i glasi: „Fizička osoba može donirati najviše 30 tisuća kuna u kalendarskoj godini za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti samo jednoj političkoj stranci ili samo jednom nezavisnom zastupniku ili samo jednom nezavisnom vijećniku. Obrazloženje je sljedeće, predlagatelj predlaže godišnje ograničenje donacija fizičkih osoba na najviše 30 tisuća kuna bez mogućnosti višestrukog doniranja većem broju političkih stranaka, odnosno većem broju nezavisnih zastupnika ili nezavisnih vijećnika. E sad, ja imam jednu asocijaciju a budući je već ovako kasno i ovdje je dosta vruće pa možda jedna pošalica. Vi vjerojatno svi znate za one čokoladice životinjsko carstvo, unutra su sličice raznih životinja, onda kada skupiš sve to staviš u album i ti si sada car. Možda bi bilo zgodno da ta firma, neću je sada spominjati ali da pokrene jednu liniju tih čokoladica koje se zovu političko carstvo i onaj tko ovakvim donacijama skupi sve sličice, kao Pokemone, on ima vlast. Jer ima jedna misao koja kaže da ruka koja daje je uvijek iznad ruke koja prima. Dakle ovo zaista otvara takve mogućnosti za kreativno političko koaliranje i upravljanje ljudima koji vole novac da sam time sve rekao. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Sabora. Donirati, donirati više političkih opcija naravno da je jako oportuno za ... [[Govornik se ne razumije.]] subjekte koji su stekli posebne pozicije. I tko god da pobijedi pozicije su sačuvane. I u tom smislu zbilja je opravdan ovaj amandman kojim bi se to evo na jednostavan način barem pokušalo promijeniti. Međutim, naravno ovaj članak pa tako i ovaj amandman nisu, nije od primarne važnosti pogotovo što smo se već upoznali s time da ovaj zakon dakle na dva načina udaljava Hrvatsku tj. snižava demokratski standard, s jedne strane jača politički sustav, stvara jaču političku kastu koja uspješno živi od političkog grada, bez obzira kakav je rezultat njihovog upravljanja društvom. S druge strane se otežava referendum kao najizvrsniji način sudjelovanja građana u političkom životu jednoga društva a mi ovdje naravno smo vidjeli kako se ustvari izjednačava taj politički rad građana, što je sramotno sa političkim radom političara koji su dakle ljudi od koji plaću primaju, koji imaju organizacije i naravno koji kontroliraju veliki dio gospodarstva i naravno posebno i mnoge donatore koji njeguju taj odnos sa političkom kastom i tako to čine decenijama. Molim izjašnjavanje. Idemo na 215., zastupnika Bože Petrova, izvolite. Poštovani predsjedavajući, državna tajnice, kolege zastupnici. Zašto bi oni ograničili ljude koji, odnosno ljude da mogu davati kome god žele, koliko god puta žele donacije, pa to njima odgovara. Mislim, zastupnik Hrvoje Runtić je dobro konstatirao, pa ovo će biti doslovno raj za sve moguće političke makinacije koje su u kombinaciji sa financijskim sredstvima. Zašto bi oni to mijenjali? Pa njihov cilj je cijelo vrijeme to i poticati. Ali ono što će biti zanimljivo, zanimljivo će biti idućih 19 sati, znojiti ćete se i za sva 3, 4 milijuna kuna koja želite dobiti, oznojiti ćete se iza te političke financijske makinacije koju pokušavate sebi stvoriti. Oznojiti ćete se i za gušenje referenduma, oznojiti ćete se za to. To će biti naša zadovoljština. A valjda će to vas natjerati da počnete razmišljati i o onima koji danas nemaju a meni se čini da ste otišli predaleko da uopće možete te ljude doživjeti. Zapitajte se kada ste s tim ljudima popili kavu, kada ste čuli njihove probleme zadnji put. Kad vam je uistinu do tih ljudi bilo stalo, kad vam je došla muka, kad je to bio zadnji put. Ali to vam nije problem jer se vi danas brinete ne o Ovršnom zakonu, pa ću ja ponoviti ono što sam rekao prije, ne o Ovršnom zakonu da upravo takvima pomognete, ne o donacijama za humanitarne akcije, pa da takvima pomognete, vi se brinete o svom džepu i o lex šuška, samo naprijed imamo 19 sati. je na redu zastupnica Sonja Čikotić, 216 amandman, izvolite. Evo ovdje znači imamo 30 tisuća kuna, može financirati i uplatiti svaka fizička osoba u RH i to ne jednoj političkoj stranci nego više njih. Pa ja kada gledam ovaj zakon, ja sada vidim kako bi bio idealan zakon iz ovog zakona, zapravo ne za političke stranke nego za poduzetnike. Vi ste kroz ovaj zakon sve smislili i na sve ste mislili, mislili ste na lovu iz proračuna koji osiguravate, znači, ono centralno osiguravate na jedinice lokalne samouprave i županije, mislili ste na sam tijek tog novca i mislili ste na ostale izvore, znači, još ako netko poželi da vam slučajno ne bi usfalilo. E sad, ajmo vidjet to kako bi to bilo kad bi bilo poduzetnici, danas poduzetnici u RH mogu se javiti na EU natječaje i kad se oni javljaju na EU natječaje, ministrica Žalac raspiše najbrži prst i onda imamo prvi natječaj koji je bio i to sam nekoliko puta već naglašavala, on se krajem četvrtog mjeseca, krajem travnja 2018.g., on je poništen, ali 5.6. odnosno 5. lipnja 2018.g. taj isti natječaj iako je došlo ulaganja za 977 milijuna kuna, znači, doslovno građevinskih dozvola za 977 milijuna kuna, ona raspiše ponovo na natječaj na 200 milijuna kuna i odbije svih ostalih 777 milijuna investicija. Znači, RH je tolko zemlja bogata investicijama da ima cilj da zapravo 700 milijuna joj uopće ne treba. Isto tako, moramo znati na koji način su ti poduzetnici došli zapravo da bi mogli financirati svoje investicije, građevinske dozvole koje su ishodile 2., 3.g. ranije, došli su na način da su ovisili o blagajnici u pošti. Znači, oni su morali biti u one 3 sekunde, zapravo investicija koje su stigle i ako nisu bile u te 3 sekunde, na takav način danas poduzetnici imaju način [[Upadica: Hvala]] financiranja [[Upadica: Hvala vam]] Molim glasanje o ovom amandmanu, hvala. Da, imali smo, dakle, slučaj g. Ivice Todorića koji je javno rekao bio sam donator HDZ-a, bio sam donator SDP-a, dakle, i sada imamo činjenicu da umjesto zakon, dakle, sadašnji zakon da koristi loša iskustva i da spriječi takve stvari, imamo još, dakle, zakon koji će pospješiti takve stvari, dakle, a znamo di nas je doveo, dakle, Ivica Todorić i Agrokor koji je donirao političkim strankama, one su prešutno odobravale njegovo poslovanje, krediti su se dijelili u HABOR-u, dakle, njemu nije bilo bitno koja je stranka trenutno na vlasti, on je donirao i jednima i drugima i trećima i sad će se pojaviti novi Ivica Todorić, tajkuna, hvala Bogu imamo na izvoz koji će donirati opet, svejedno svjetonazor jer novac ne poznaje svjetonazor, novac ne poznaje ideologiju, dakle, njima je potpuno svejedno tko je trenutno na vlasti, njima je bitno da se provodi njihova ekonomska politika koja je dovela RH tu gdje je, gdje mladi odlaze, gdje su zemlje puste, dakle, ne samo stranke, nego i nezavisni kandidat, dakle, mi sad imamo teoretsku mogućnost da određeni tajkun potroši, dakle, koliko ima političkih stranaka trenutno u RH, da svakoj političkoj stranci koju on smatra da će provoditi njegove interese u HS, donira i time si osigurao, dakle, potpuno, dakle, svoje poslovanje. 218. amandman zastupnica Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, još jednom želim vas upozoriti da narod neće blagonaklono gledat na ovo što vi ovim zakonom ozakonjujete, to je ljude koji igraju za sve timove, oduvijek smo jasno prepoznavali takve ljude, njih nitko baš ne voli, al takvi ljudi oko nas postoje i vi ćete to sad ozakoniti, da ti neki poduzetnici koji možda jedan dio njih i nije baš poštenim načinom stekao novac koji će olako dijelit, od nekih to novac ni nije, nego od njegovih tvrtki u kojima su isto politički postavljeni, oni će sad moći višekratno zastupnicima dodjeljivati i donirati u jednoj kalendarskoj godini i to je ono što je najgore u ovom zakonu. Isto tako, jako upada u oči da se, koliko je kojoj političkoj stranci donirano i onda vidimo ponovo ono što se dešava, stranka koja ima 1,3% podrške građana, praktički osim vas iz HDZ-a najveću količinu novca je dobila iz donacija i to je ono što je interesantno, ali interesantno je vidjeti kako su se brzo ponovo postavili na noge, a zapravo je modus operandi kako su se oni cijelo vrijeme i predstavljali i kako smo ih doživljavali na hrvatskoj političkoj sceni, a to je da su bili samo karijeristi i zapravo prvenstveno razmišljali o svojim članovima i o tome na koji način će se uhljebiti, mislim tu, kao što znate na HNS koji je osim HDZ-a zapravo najveću količinu novca dobio iz donacija [[Upadica: Hvala vam]] Tražim glasanje o ovom amandmanu. Hvala poštovani predsjedniče. Znale su i druge političke stranke upućivati veliki broj amandmana na određene zakone, ne znam je li ovo najviše što je ikad upućeno, moguće da jest, ali nitko ne bi izdržao, SDP je to u više navrata činio, onda bi povukli amandmane iako su imali lagodniju situaciju nego mi jer su imali sve amandmane na svoj klub, pa onda su se mogli mijenjati, mogao je samo jedan čovjek biti ovdje, a evo mi da bi ovo izgurali do kraja treba nas ovdje biti, evo 10 nas je sada jel tako? Nismo kao drugi, ustrajni smo u svojoj borbi, ustrajni smo u borbi za drugačiju i bolju RH i nije ovo borba protiv jednog zakona, niti je ovo borba da HDZ ostane bez 2,5 milijuna kuna naći čete vi načina kako ćete to isfinancirati.

Ljudi koji su podigli etičke standarde u hrvatskoj politici, kada su ministri zbog afera odlazili iz vlada, a sada ministri odlaze ne zbog afera, nego kada kažu da im netko podmeće unutar HDZ-a. A svi mi znamo, da se unutar HDZ-a vode isključivo borbe za pozicije, za plijen, a ovdje u ovom zakonu se vodi borba za stranački novac i to je jedino ono što vas interesira. Tražim glasovanje o ovom amandmanu. Idemo sada na 220. amandman Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Molim držanu tajnicu da se očituje o tome i o amandmanima do broja 231.

Smatramo nužnim ograničenjem iznosa, koji donator može donirati pojedinom primatelju donacije, ali ne i ograničenje broja donacija. Zahvaljujem. U ime Kluba, kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo. Ja bi malo evo, progovorio zapravo o jednoj stvari, koju ste ovdje izostavili, a to je o Mercedesu. Znači Mercedes koji se evo sada veže uz ministricu Žalac, vrijedan negdje oko 50 tisuća eura, a naveli ste 200 tisuća kuna maksimalno. Pa onda, vjerojatno je zato ona rata puno niža, jer to je vjerojatno sa manama nekim Mercedes, jer njega da bi po toj cijeni dobio, ne vrijedi više 50 tisuća eura, vjerojatno je onda neki faličan model. Ali da imamo jedan Mercedes, drugi, treći, ko zna koliko Mercedesa, jednog dana ćemo vjerojatno imati skup u Imotskom, gdje će se istaknuti članovi, iskazivati tko ima bolji. Jer evo i sama ministrica je rekla, kupila je svojim prijateljima u stranci, onda na kraju su saznali da nije ono, mama je njena kupila ili netko treći je kupio, više na kraju na možemo doznati. I onda kada taj skup bude u Imotskom, kako ćemo urediti ko što pripada, tko će to dovesti tamo. Znači na jednom mjestu treba dovesti svu tu ergelu koja se dobila, ali je jako teško utvrditi čije je vlasništvo, pa kako onda, onaj tko vozi dobije punomoć, od koga će dobiti?

Pa onda imamo tamo ipak puno istaknutih dužnosnika, vaših koji su došli i takmiče se koji će se pokazati u navijanju da je više. Vidimo samo iz tih primjera, koliko to prelazi ova ograničenja koja ostavljate. Prema tome, mislim da trebate na ovome poraditi malo više i ja bi onda zatražio da se ovome amandmanu što smo uputili glasa. Hvala lijepo. 221. amandman zastupnik Miro Bulj, izvolite. Kada govorimo o financiranju političkih stranaka od 30, 40, 50 tisuća kuna u koliko navrata, onda moram kazati, kada govorimo o ovome zakonu, kako to u biti funkcionira.

Ali, ovaj sada izabrana ravnateljica, izabrana je isključivo zbog toga što je u HNS-u i HDZ-u. Znači tu nema razlike i premjer Plenković se 2011. mislio hoću li ući u stranku Vesne Pusić i HNS ili u HDZ. To je preko diplomatskih tih linija. Međutim, tu je prekršen zakon, tu je doktorica znanosti, hrvatski branitelj, 2 g. je bila u Domovinskom ratu, ona nije zaposlena. E sada postavljamo pitanje, evo Tomislavu Medvedu ako sluša ministru, što kaže na to, da ima prednost?

Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. U ovom amandmanu koji je sada na raspravi, predlažemo ograničenje doniranja u jednoj kalendarskoj godini za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti, za pravne osobe, najviše do 100 tisuća kuna jednoj političkoj stranci ili 50 tisuća kuna samo jednom nezavisnom zastupniku ili 30 tisuća samo jednom nezavisnom vijećniku. Ovo je ograničenje puno značajnije, nego ovo što smo imali do sada, koje omogućuje zapravo višestruko financiranje a pogotovo kod pravnih osoba kojima se dopušta znatno veće iznos za doniranje. Vjerojatno smo imali situacije da su pravne osobe donirale velike iznose novaca i to višestruko različitim političkim subjektima, praktički po postojećoj odredbi zakona vi možete za godišnje redovno financiranje donirati većem broju stranaka, vi zapravo možete donirati milijune kuna. Brojka koja je ovdje da možete donirati 200 tisuća kuna pojedinoj političkoj stranci, samo je, vas zavarava. Iznos koji može donirati pravna osoba je daleko, daleko veća. Može donirati milijune kuna tijekom godine za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i to je ono što apsolutno nije dobro da čine pravne osobe. Zbog tražimo glasanje o, tražim glasanje o amandmanu koji sam podnio i kojim tražimo ograničenje tog doniranja. 223. amandman, zastupnik Hrvoje Runtić, izvolite. Znači ovaj amandman u čl. 19, a dva se mijenja i glasi, pravna osoba može donirati u kalendarskoj godini za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti, najviše 100 tisuća kuna, samo jednoj političkoj stranci, ili 50 tisuća samo jednom nezavisnom zastupniku ili 30 tisuća kuna samo jednom nezavisnom vijećniku. Obrazloženje je sljedeće, predlagatelj predlaže godišnje ograničenje donacija pravnih osoba bez mogućnosti višestrukog doniranja većem broju političkih stranaka, odnosno većem broju nezavisnih zastupnika ili nezavisnih vijećnika.

Ja zaista godinama pratim kampanje i u nekim kampanjama sam i sudjelovao i znam sa koliko novca otprilike se može napraviti zaista dosta i moram priznati da su, da evo, sad mogu otvoreno reći da su HDZ-ove kampanje uvijek onako najbogatije, najraskošnije, rekao bih i najskuplje, da je produkcija, recimo televizijskih spotova uvijek vrhunska i da je HDZ, recimo, kao stranka uvijek, možda ne uvijek, ali vrlo često imao kampanje koje su zaista vizualno bile najbolje. Znači sa ovim što je do sada bilo, vi ste radili izvrsne kampanje. Ako imate viška novca, dajte ih pučkim kuhinjama, dajte im socijalnim samoposlugama, dajte znači ljudima kojima treba [[Upadica: Hvala.]] Donirajte. 224. amandman, zastupnik Slaven Dobrović, izvolite. Da, dakle, donacije pravnih osoba, tu su u stvari samo iznosi veći. Naravno, u Hrvatskoj zbilji jako je malo donacija iz nekakvog entuzijazma ili ljubavi ili želje da se nekom pomogne. Uglavnom se radi o tome da se nekom nešto vraća. Dakle, postoje razne obveze za stečene prilike, stečene pozicije, za određene uvjete poslovanja i to se uredno vraća, dakle, onome tko je takve prilike može sačuvati u sljedećem izbornom ciklusu i naravno, da sad kad, evo je nastupilo razdoblje političkog gdje postoje ipak više političkih igrača, onda je zgodno te donacije usmjeriti na, barem dvije ili tri adrese i time je uspjeh zajamčen. Dakle, uspjeh koji se zove nastavak tog poslovanja, naravno da je on kao takav sasvim sigurno protivan nekakvog poštenoj tržišnoj utakmici, protivan uvjetima u kojem će se neka usluga ili neki proizvod ili nekakva aktivnost dobiti za manje, a pritom i kvalitetnije i naravno da se sve to skupa odražava na kvalitetu življenja u RH i na koncu opet i to ima svoga utjecaja na tu našu žalosnu hrvatsku zbilju gdje [[Upadica: Hvala.]] nam mladi, produktivni odlaze iz Hrvatske. Sada su amandmani 225. i 226. zastupnika Pranića i zastupnice Ninčević-Lesandrić. Njih nema, pa idemo na 227 zastupnika Bože Petrova. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Da zaključim ovu priču oko donacija u vašem prijedlogu zakona. Naša Vlada je stavljena na prodaju, ali to je ta liberalizacija tržišta usluga, slobodno tržište koje vi inače promičete i to je sve u skladu sa vašom aktivnošću zadnjih godinu i pol dana, posebice u ovome Saboru, gdje pokazujete kako to treba funkcionirati slobodno tržište. Je li se stvara nepravedna utrka? Da. Uvlačenjem ovakvih novaca, smanjuje se mogućnost da bude izabran netko tko nema pristup ovakvom novcu. Ali, dobro, to je očito prihvaćena činjenica da postoji ilegalno potkupljivanje kandidata. Rekao je jedan poznati političar, snaga našega glasa bi trebao biti motor demokracije, a ne iznos na bankovnom računu. Ali, ja ću parafrazirati jednoga političara stranoga koji je rekao, znate, razlozi mog političkog uspjeha nije moj dobar izgled, nego moja osobnost moga džepa. Tako je objašnjavao zašto ima velik krug prijatelja u politici i zašto opstaje kao političar. I vi ste valjda vidjeli samo tu dobru praksu, želite to isto uvesti i u Hrvatsku pa na određen način primitivan to već radite, zadnjih godinu i pol dana, zašto to ne biste na kraju legalizirali. Tako da vam sigurno ne može nitko ništa, zašto bi vas prijavljivali DORH-u ko što su vas prijavljivali zadnjih godinu i po dana kad su u vas i sukno i škare i vi to [[Upadica: Hvala.]] i zakonski možete provesti. U članku 19. stavku 2. predložili smo izmjenu članka na način da pravna osoba može donirati u kalendarskoj godini za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti najviše 100.000 kuna samo jednoj političkoj stranici ili 50.000 kuna jednom nezavisnom zastupniku ili 30.000 kuna samo jednom nezavisnom vijećniku. Ono što opet moram napomenuti je ovaj zakon zaista ima jednu dobru praksu, dobru praksu da misli na niz znači koji je zapravo povezan i zapravo osigurava povezanost i nekako logičnost zapravo usmjerenost prema tim političkim strankama i njihovom održavanju. Ono što želim primijeti je da je iz tematskog cilja 2. Operativnog programa konkurentnost i kohezija osigurano 105 milijuna EUR-a i tamo ima i jedna aktivnost koja je vezana za, zapravo osnivanje poslovnog nastana putem interneta. Ta aktivnost je trebala biti dovršena i za nju je osigurano 13 milijuna kuna, ona je trebala biti završena u 3 kvartalu 2017. godine, danas smo imali taj zakon i kada bi se ovakvim sustavnim radom zapravo pristupilo tom projektu, ja vjerujem da bi to bilo riješeno kroz mjesec dana.

Hvala. 229. amandman, zastupnik Marko Sladoljev. Hvala gospodine predsjedniče, pa meni u ovom svemu, dakle i što se tiče donacija i financiranja dakle kampanje nisu sporni čak niti jumbo plakati, iako kad je bila predizborna kampanja u Lici, dakle išo sam ovaj na put i prolazio sam tim opustošenim krajem i doista je bilo onako morbidno na neki način vidjeti te silne jumbo plakate u tim pustim krajevima, dakle kako nam se smješe političari koji su istu tu Liku doveli tamo zapravo gdje je. To je jedan paradoks, ali ovaj ja osobno mislim da određeni jumbo plakat ne može donijeti puno glasova što i pokazuju izbori u Lici nakon kojih se ništa nije ni promijenilo, zapravo bili su besmisleni, samo se potrošilo za ovaj em izbornu kampanju, za em za izbore, dakle opet novac poreznih obveznika. Dakle, puno je opasnije ova donacija višestruka, višestrukih stranaka jer donatori zapravo onda upravljaju političkim procesima. Dakle, donator stranke određene stranke, traži nešto za uzvrat od te stranke i to je čak možda i logično. Dakle, puno opasnije je i ova odredba da jedan donator može financirati više stranaka i nezavisnih lista jer je to opasno, dakle opasno jer na taj način se zapravo upravlja političkim procesima, dakle volja naroda nije ovdje nego u nekim drugim centrima moći. Zahvaljujem, evo mi smo ovdje budni, budni ste vi a vjerujte kad pogledamo koliko ljudi internetom plati ovo večeras jasno je da smo uspjeli ljude zainteresirat pa se pitaju što je to tako veliko da ovako grčevito se bore i da su napisali 888 amandmana i zbog čega sve to. Naša je poruka borimo se, evo mi se borimo i mi smo noćas ovdje jedina oporba, prava oporba koja se bori za referendumsko izjašnjavanje hrvatskih građana i protiv povećanja iznosa HDZ-u za oko 2,5 miliona kuna i onda bi imali na raspolaganju 4 miliona kuna kako bi ostvarili blistavu pobjedu na predstojećim euro parlamentarnim izborima. A poanta ovog amandmana je zapravo to da jednostavno želimo ograničiti donacije fizičkih odnosno pravnih osoba za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti bez mogućnosti višestrukog doniranja. Dakle, jednostavno ne želimo da se neki, a puno njih je vrlo često sjedilo i na dvije stolice, multipliciranjem na neki način, pokušaju unaprijed predbilježit ovisno o tome tko će donijeti pobjedu na nekim izborima. I dakle npr. sada predloženim zakonskim rješenjem omogućeno je da se to učini višekratno, a ako imate i neku nezavisnu listu u nekom gradu koja je dobila 10 vijećnika praktički možete svakom donirati 30.000 kuna odnosno ukupno 300.000 kuna.

Kolegice Strenja, ne znam kad sam dobio ovoliko poruka, potpore ljudi koji nas podržavaju i kažu izdržite. Svjesni smo da će HDZ vjerojatno na kraju donijeti ovaj zakon, da će se dokopati tih novaca, neka kažu, neka se uguše u tom novcu ako im je stalo toliko do toga, ali hvala vam što se borite, što nam pokazujete da ima nade za ovu zemlju, da ima ljudi koji nisu odustali od drugačije RH, RH u kojoj će svi ljudi imati jednake šanse, u kojoj neće biti bitno ovo o čemu je govorio kolega Bulj, tko ima koju stranačku iskaznicu, nego tko je stručan, ko može doprinijeti napretku ove naše RH i ja sam uvjeren da će ova naša borba imati smisla i da će ljudi shvatiti da postoje zastupnici u HS kojima je uistinu stalo do toga da građani na referendumu mogu iznijeti stavove, evo čeka nas i ovaj referendum o mirovinskoj reformi, imamo već i najave Zakona o referendumu kojim se nastoji ograničiti referendumsko izjašnjavanje građana. Uostalom i ovim zakonom se to nastoji učiniti, a isto tako, ja mislim da će građani prepoznati tko su oni koji samo gledaju kako napuniti svoju stranačku kesu, kako osigurati sebi bolju poziciju ili u nekoj europskoj instituciji ili u Europskom parlamentu, a tko su oni koji se bore za hrvatske interese.

232. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, očitovanje državne tajnice i o amandmanima do br. 243. Uvažene zastupnice i zastupnici, u ime predlagatelja ovog zakona očitujem se o amandmanima od br. 232. do br. 243., amandmani se ne prihvaćaju jer je zaključivanje Ugovora za donaciju veći od 5.000,00 kn, smatramo potrebnim iz razloga transparentnosti. Zahvaljujem. Kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice, ako sam sad dobro razumio, znači, ukoliko netko HDZ-u npr. želi iznajmiti za jedan dan vozilo u potrebe predizborne kampanje, onda ako je to Mercedes onda mora biti ugovor, to je negdje oko 1.000,00 EUR-a, vidjeli smo kod ministrice Žalac, ako vam netko daje za taj jedan dan neku dachia koja je jeftinija, neomaložavam auto, vrijedan je svaki, onda ne mora biti ugovor, to smo otprilike tako, sad ja, zašto diskriminirate na našem tržištu one koje bi htjeli dati donaciju automobilu, jedni moraju imat ugovor, drugi ne moraju imati ugovor, tako da malo tu treba voditi računa, svi moraju imati istu priliku, ili svi potpisuju ugovor ili nitko ne potpisuje ugovor, ovako ćemo, što reći, oni koji manje vrijede, ne treba ništa, a oni koji su dobre marke, oni trebaju potpisivati, il ćemo možda gledati da ove koji su skuplji pa ćemo njih rastaviti na dijelove, imat ćemo far, pa alufelge, motor, karoseriju, pa onda kad to razdvojimo onda vjerojatno neće trebati niti za Mercedes više ugovor, pa bi onda po tome nekako probali to izjednačiti. Ja govorim samo tehničke stvari kako to izgleda kad netko gleda sa strane, zapravo i naši građani kad gledaju kako netko dolazi do takve jedne donacije, svi se pitaju jel možemo mi tako dobit, ako može tako stranka, ako može stranački dužnosnik neki dobiti, svi trebaju imati isto pravo, svi trebaju dobiti Mercedesa da vozimo, ne da se vodimo u lošim autima, u rabljenim automobilima koji dolaze na naše tržište, gdje se rješavaju druge zemlje, nego svi trebamo imati nove Mercedese i da nam se nalaze u našem dvorištu, pa čak i ako nekom od naših ne treba, neka bude kod nas. Tražimo glasanje o ovom amandmanu. Idemo na amandman 233. zastupnik Miro Bulj, izvolite. o ovome zakonu, kad govorimo o donacijama, onda svakako ja moram bit ponosan na svoje kolege iz Kluba MOST-a koji ovdje se bore u jedan sat po noći, poslije ponoći koji je prošlo, borimo se kao šta smo i prvi put 12 sada saborskih zastupnika rekli ne preslagivanju, nego su bili izbori, to je se prvi put dogodilo u povijesti RH, vjerujem da će narod kazniti one koji omaložavaju referendume, koji omaložavaju Ustav RH, koji omaložavaju volju naroda da predstavničko tijelo se omaložava na ovaj način kao što vidimo da je to sada, mi ne želimo ono šta nam se stavlja u usta kada nas se i proziva da smo čobani, sve šta ne, da nas bolje da nas Zagora nije rodila kad se borimo za područje brdsko planinsko, to je rekla ministrica Žalac kad sam tražio da je to farsa taj zakon, da je to piar zakon što se tiče moje dalmatinske Zagore, šta se tiče Slavonije, Like, Gorskog Kotara, vidili smo da u Lici jedan od najveći broj stanovnika je bio u jednom trenutku kad je bila predizborna kampanja, vi ste tome predsjedniče HS i svjedoci, da je tada bilo doslovno više ministara, predstavnika Vlade, predstavnika HDZ-a u ličko-senjskoj županiji, nego što je bilo stanovnika u ličko-senjskoj županiji, a to je bila samo borba za moć, to je bila borba za moć za Nacionalni park Krka, za Nacionalni park Plitvice, gdje posjetitelja imamo 2 milijuna godišnje, gdje se ne prodaje lički kumpir [[Upadica: Hvala]] i prodaje u polama. Tražim glasovanje. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, ovaj zakon koji se predlaže spada u kategoriju izbornoga zakonodavstva i to je zakon koji bi prema preporukama Vijeća Europe i Venecijanske komisije ne bi se trebao mijenjati u godini kada se održavaju izbori. Pravilo je da se godinu dana prije održavanja izbora ne mijenja izborno zakonodavstvo. I dobra parlamentarna praksa bi uvažavala tu preporuku. Mi kao država članica Vijeća Europe, država članica koja ozbiljno drži do te međunarodne organizacije kojom smo i nedavno predsjedavali morala bi slijediti preporuke te međunarodne organizacije, morala bi poštivati tu dobru parlamentarnu praksu, jednako tako ono što je reko i Ustavni sud, nije dobro mijenjati izborno zakonodavstvo u izbornoj godini. A mi ga mijenjamo, ne u izbornoj godini samo, nego nekoliko dana prije raspisivanja izbora za Europski parlament. Ja ne znam da li je ikada se dogodilo da je u tako kratkom roku prije raspisivanja izbora gotovo dan prije, se raspravlja i odlučuje o izmjeni jednog zakona koji ulazi u tu kategoriju izbornih zakona. Da se o njemu raspravlja sada još u petak, da će se možda o njemu glasati, da on mora stupit na snagu jer ćemo u ponedjeljak imati raspisane izbore i zbog toga tražim glasanje o amandmanu. 235. amandman zastupnik Hrvoje Runtić. Zahvaljujem, znači to je taj amandman u koje se kaže da u članku 25. točka 5. se briše, predlagatelj predlaže sa se briše odredba ova sklapanje ugovora za donacije vrijednosti veće od 5.000 kuna jer zakonom nije propisano koja bi se pitanja uređivala ugovorom osim same visine donacije, ona će ionako biti javno dostupan podatak. E sad, ja bih se opet vratio na ove socijalne teme koje možda zaslužuju isto da se rješavaju ovakvom brzinom. Naime, nedavno sam gledao jedan dokumentarac, nešto u Americi ovaj vezano uz doniranje hrane i tamo vam u toj zločestoj kapitalističkoj Americi pred jako puno supermarketa imate ta, te ovaj kako bih rekao spremišta u kojima se ostavlja hrana koja je pred istekom roka, na svakom od tih bunkera piše food bank ima jedan zgodan ovaj slogan da siromaštvo može pogoditi svakoga ali da svako može utjecati na smanjenje siromaštva. Znači u te bunkere, dućani stavljaju hranu koje je pred istekom i onda se to prikuplja, distribuira itd. Kod nas u Hrvatskoj o tome je govorio i kolega Sladoljev malo prije, uz 28% ljudi koji žive na rubu siromaštva mi još uvijek evo recimo taj problem nismo riješili. Hvala. Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora i poštovana državna tajnice, dakle ovaj zakon u stvari prilično njeguje klijentelizam, klijentelizam koji je rak rana hrvatskog društva već treće desetljeće i koji u stvari inhibira bili koji zdravi razvoj koji koči napredak. I zvali mi to ovako ili onako, posljedice su pogubne mnogi naši pokazatelji su loši, mi imamo situaciju da nacrti strategija pojedini donose recimo demografske scenarije koji su svi negativni. Dakle, radi se samo o bržem ili sporijem nestanku. Oni u stvari govore o tome da će izostati bilo koji uspjeh demografske politike ako je uopće bude, a u stvari teško da je može biti jer uz ovakve zakone koji djeluju kočnićarski prema razvoju jer kažem ne samo da se mladi ljudi ne odlučuju na osnivanje obitelji i podizanje djece nego i na to da mnogi mladi produktivni u životnoj snazi napuštaju zemlju jer ne vide da je to mjesto gdje će oni podizati svoje obitelji. Što je strahovito žalosno s obzirom na to kakva je to naša lijepa zemlja i geografski i tradicijski dakle i po mnogim drugim parametrima, dakle mjesto gdje se doista može i treba i lijepo živjeti [[Upadica: Hvala.]] Hvala, molim glasovanje. 237. i 238. amandman zastupnika Pranića i zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić, nema ih. 239. zastupnik Božo Petrov, izvolite. Poštovani predsjedavajući, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici, nadam se da ćete i vi shvatiti, građani već jesu, mi se danas borimo i nastavit ćemo se boriti idućih 19 sati za referendum, a protiv stranačkih blagajni i stranačkih kesa. Jednom su kad su izašli, ne trebate se smijati državna tajnice ako je smiješno i ako mislite da to nije točno, odustanite od rasprave, šta će vam 3 milijuna kuna, a očito vam trebaju ta 3 milijuna kuna čim ste spremni u 1 i 19 ujutro sjedit ovdje. Novac i korupcija uništavaju zemlju, korumpirani političari izdaju radnike, uzimaju profite i tretiraju nas kao ovce, umorni smo od slušanja obećanja za koje znamo da ih nikad neće održat. S tim transparentima su ljudi počeli izlaziti na ulicu u trenutku kad su shvatili što su napravili korumpirani političari. Npr. jedan Barack Obama je rekao da se mora smanjiti utjecaj novca u politici tako da bogate obitelji i skriveni interesi ne mogu kupiti izbore ali naravno, vama to nije u interesu. Koncentracija bogatstva, drugi čovjek je da koncentracija bogatstva daje koncentraciju moći. A onda cijena izbora raste u nebo a političke opcije odlaze u nečiji džep. I to je ono što se danas ovdje događa. To je razlog zašto vi na ovakav način uređujete donacije, zašto omogućujete da određeni ljudi mogu u više navrata, više opcija različitih darivati i stvarate koruptivne političare. Tražim glasovanje o ovom amandmanu. 240. amandman, zastupnica Sonja Čikotić, izvolite. Već smo imali ranije ovakvu predviđenu stavku zapravo u ranijem članku ali isto je predviđeno u članku 25. a to ej da se za ugovore, da se za donacije u vrijednosti veće od 5000 kuna briše odredba o sklapanju ugovora za donaciju, to je prijedlog kluba MOST-a, odnosno moj prijedlog. Mene je u odbijanju Vladinog ovog amandmana od strane Vlade a od strane državne tajnice zasmetala jedna stvar kad je ona rekla, to je radi transparentnosti, znači mi smo uveli ugovor radi transparentnosti. Pa ja moram reći jednu stvar, ja sam poslala pred ne znam, više od mjesec dana jedno pitanje prema Ministarstvu uprave u kojem tražim da dostavite popis svih ugovora o djelu sa osobama navedenim koje su u predmetima radi kojih su osobe angažirani i taj bruto iznos pa radi transparentnosti onda bi bilo korektno da u skladu sa odnosom između Hrvatskog sabora i Vlade RH odgovarate u roku od 30 dana. Isto tako radi transparentnosti bilo bi lijepo kada Hrvatska ne bi bila i u 2019. g. bez sustava strateškog upravljanja jer je početkom 2017. g. resorna ministrica Žalac htjela pogodovati svome poznaniku pa je kasnije Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave upravo taj postupak i poništila, iznos je predviđen na 5,7 milijuna kuna pa je onda narastao na 9,8 kuna da bi ove godine taj iznos bio 13 milijuna kuna i ne bi vjerovali, uslijed te transparentnosti, vjerodostojnoj transparentnosti koju provodi ova Vlada, taj iznos odnosno tvrtka koja je ponudila najbolju ponudu, bila je samo za 9000 kuna manja. I to su upravo bili oni žalitelji iz onog prvog postupka iz 2017. g. tako da kad vi spominjete transparentnost, evo onda ovakav odgovor dobijete.

Ja ću se isto osvrnuti na tu transparentnost, famoznu transparentnost i podsjetiti na činjenicu da registar pravih vlasnika tvrtki nikad nije objavljen i da će biti objavljen tek za godinu dana i to je pitanje da ova Vlada kao poslušnik provodi EU direktive a ovu direktivu odgađa, da mi ulazimo u dvije kampanje bez te činjenice, ali mi imamo jednu netransparentnost ne samo u izbornoj kampanji nego tokom cijele godine, imali smo činjenicu zapravo da je Ministarstvo obrazovanja tj. ministrica Divjak PR-ovski dakle javno se oglašavala na televizijama i PR-ovski brendirala svoj politički projekt Škola za život, dakle kao što je građanima poznato, HDZ je predao obrazovanje cijele Hrvatske stranci od 1,5%, da taj projekt Škola za život je politički projekt da on nema veze zapravo veze sa hrvatskim obrazovanjem, imali smo reklamiranje tog projekta i zapravo mi ne znamo tko je financirao dakle te reklame Škola za život, imamo tako i druga ministarstva, imamo ministre koji postavljaju ploče na mostove, dakle to je isto jedan oblik financiranja kampanje kad nije kampanje.

Zastupnica Ines Strenja, 242. amandman. Zahvaljujem. Interesantan je ovaj ... [[Govornik se ne razumije.]] večeras u Saboru, zadnji put je to bilo kad smo pokušavali blokirati donošenje ovog lošeg Poslovnika Hrvatskog sabora ali mislim da će poruka noćas biti poslana i uvijek je tako kad se desi da zastupnici u Parlamentu uspiju blokirati brzinsko donošenje nekog zakona pa makar i za 12 sati ili 24 sata jer se uvijek šalje neka značajna poruka. Nismo još dostigli ono šta rade u nekim drugim parlamentima, nedavno i u južnokorejskom Parlamentu kada je samo jedan zastupnik neprekidno govorio skoro 12 sati ali mislim da će i ovih 888 naših amandmana ostati zapamćeno. A ono što smo željeli a to je da ovaj zakon kakav donosite, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izbornih kampanja i referenduma, da takav zakon ne bude donesen na ovaj način da ga pokušamo izmijenit amandmanima jer ne doprinosi ograničenju doniranja političkog novca, već uzrokuje povećanje ukupnih iznosa političkog financiranja, sadrži odredbe koje će potencijalno omogućit političku korupciju i prevare birača, loše regulira financiranje referendumskih kampanja i one uopće zapravo ne bi trebale biti predmet ovog zakona i nama je zbog toga on neprihvatljiv i zato imate ove amandmane. Uostalom, niste niti jednog prihvatili, ali barem imamo mogućnost da o njima govorimo i govorit ćemo jer želimo jasnu poruku poslat građanima koji ovo slušaju, a to je ne možete na ovaj način, nećete na ovaj način i građani će ovo dobro zapamtiti kako ste im uzeli novac iz njihovih džepova i prelili u svoje [[Upadica: Hvala vam]] stranačke kase. Hvala, tražim glasanje. Hvala poštovani predsjedniče. Ja mislim da bi bilo red nazvati ministra Lovru Kuščevića, hvali se premijer Andrej Plenković sa Istambulskom konvencijom, a ovdje jedna žena cijeli dan, znači, bez zamjene, sjedi i brani ovaj zakon koji vi nastojite progurati, ako vam je toliko stalo do toga da napunite stranačku kesu, da onemogućite referendum, onda bi bio red da se ministar pojavi ovdje u HS, a ne da državna tajnica od 3 sata il kad je ovo krenulo, u 2 i 30, u 3, da od 3 sata ona sjedi ovdje u HS, neka dođe ministar, uostalom, ovo je njegov zakon, sigurno ga nije državna tajnica pisala. Znači, jasna je vaša namjera, ali nas ohrabruje činjenica da sve više ljudi šalje poruke potpore zbog toga što smo se usudili usprotiviti ovoj vašoj namjeri da onemogućite referendum i da osigurate sebi financijska sredstva za vašu izbornu promidžbu, nevjerojatno je da mi određene zakone uopće ne dobivamo na raspravu ovdje u HS, od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa do izbornog zakona, pa nadalje, od Zakona o mikrosolarima kojim bismo mogli svako kućanstvo učiniti energetski neovisnim, evo vidimo da su problemi, navodni problemi u koaliciji sa SDSS-om, a u isto vrijeme taj SDSS koji je u Vladi, imamo Srbe tu nekih možda 70, 80 km od Zagreba koji još uvijek nemaju struju da se onaj novac koji se daje za ogrjev koji županije daju, uloži u mikrosolare, ti ljudi bi bili energetski neovisni, ne bi svake godine županije trebale dati novac, ali ne, vi taj zakon ne želite staviti na raspravu, a ovdje u dva sata sjedite kako biste napunili stranačku [[Upadica: Hvala]] blagajnu. Tražim glasovanje. Idemo na 244. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, molim državnu tajnicu očitovanje i o tom i o amandmanima do br. 255. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče HS. Uvažene zastupnice i zastupnici u ime predlagatelja ovog zakona očitujem se o amandmanima od br. 244 do br. 255., amandmani se ne prihvaćaju jer je zaključivanje Ugovora za donacije veće od 5.000,00 kn, smatramo potrebnim iz razloga transparentnosti. Zahvaljujem. U ime kluba kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo. Mislim samo ovo potpisivanje ugovora je stvarno nešto što se uvodi, znači, administrativno još jedna barijera, ali evo vi inzistirate na tome. Ali zašto onda niste stavili ako već tako da kažem onda za te osobe iako povezana društva, npr. ili povezane osobe s njima su dužnici po tim osnovama, da ne mogu onda biti donatori. Što ćemo onda npr. s g. Stojanovićem ako on želi donirati iz svoje tvrtke kojom daje u najam automobil, a s druge strane ima tvrtku Domi d.o.o. koja je u blokadi?

Prema tome, tu onda dovodimo malo i u položaj npr. evo zastupnika g. Lucića koji je dužan državi, a može biti zastupnik, a s druge strane netko tko je dužan državi, ne može financirati tog zastupnika, trebalo bi izjednačiti prava.

Znači, svi koji ga podržavaju moraju biti ispravni, ne smiju ništa dugovat, jedino on koji bi bio na listi, on može biti neispravan samo zato što će biti izabran za zastupnika u HS. Ako bismo počeli tako dijeliti ljude, a govorimo da svi imaju jednaka prava, onda imaju isto tako i jednake obaveze. Tražimo evo da po ovome amandmanu da se glasa [[Upadica: Hvala vam]] Hvala lijepa. 245. amandman zastupnik Miro Bulj. Pa treba pokazati prkos i treba pokušat vratiti dostojanstvo narodu jel ove donacije kad govorimo o ovome zakonu gdje je stavilo i kruške i jabuke zajedno i referendum, financiranje referenduma i političke stranke za njihove kampanje, tribamo evo samo pogledati kad se evo govori o prostoru moje Zagore ili Knina, imamo bolnicu, veteranska, Opća veteranska bolnica Hrvatski ponos, dao sam amandman, to je obećavala još i gradonačelnica tadašnja Josipa Rimac u predizbornoj kampanji kad su hodali cirkusi, kad su se meli brojni janjci na tim skupovima i donacije sad su knjižili il nisu, nije bitno, al je činjenica da u tu bolnicu država nije prihvatila amandman koji sam dao da imaju veterani fizikalnu terapiju, a imaju bazen koji nije dovršen, to je poznato svima, ja sam i bio u toj bolnici nedavno i nitko ne pokaziva interes prema jedinoj bolnici koja se, imamo u Dalmatinskoj Zagori, dok je ogroman pritisak na splitsku bolnicu i šibensku bolnicu ljudi u redovima znači doslovno umiru. Znači mi govorimo ovde o političkoj manipulaciji to je slučaj Like, Lika je sad najbliži slučaj, al tako vam je bilo i u Kninu. Za Dan oluje pa ne možete proć od ljudi, za Dan sinjske alke i uredno dođu, uredno pometu sve stolove. Ja ne znam evo možda bi Josipa Rimac mogla kazati koliki su troškovi bili lokalne samouprave za te dane, kad bi se pomeli svi stolovi, svi janjci u predizborno vrijeme tako i drniški pršut. E tako vam je i u Nacionalnom parku Krka, bitnije su dvije iskaznice HNS-a i HDZ-a nego status branitelja doktorice znanosti koja nije dobila taj posao [[Upadica: Hvala.]] nego ova koje je kaparala dvije iskaznice HNS-a i HDZ-a. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, prošlo je pola dva u noći i nevjerojatno je s kojom upornošću se zapravo inzistira na dovršetku rasprave o amandmanima o ovom zakonu kako bi on danas u neko doba bio na glasovanju. Meni nije poznato da je, da je do sada bio na raspravi neki zakon koji je bio toliko važan da se na njemu inzistira na cijelonoćnoj raspravi kako bi on bio izglasan i kako bi stupio na snagu prije nečeg i zbog nečeg jako važnog. Ovo je valja prvi zakon koji će ući u anale Hrvatskog sabora da se mora po ovakvom postupku tijekom cijelonoćne rasprave riješiti pitanje amandmana, glasati o njima, današnji dan u petak kada Hrvatski sabor još zasjeda kao bi ovaj zakon mogao izglasan biti dostavljen predsjednici Republike da ga potpiše i kako bi mogao biti objavljen u Narodnim novinama i stupiti na snagu prije raspisivanja jednih izbora za Europski parlament. Kao da je to najvažnija, povijesno najvažniji zakon koji je ikad donese u Hrvatskom saboru, da mora biti donesen na takav način. Pazite zakon koji mora stupit na snagu prije raspisivanja izbora za Europski parlament će ući u anale Hrvatskog sabora da se na njemu mora raspravljat na ovaj način bez prestanka. Tražim glasovanje Idući Amandman 247. zastupnika Hrvoja Runtića, izvolite. Zahvaljujem, u članku 25. u točki 6. briše se rečenica: „U slučaju iz stavka 5. ovog članka navedena izjava prilaže se ugovoru. Obrazloženje je predlagatelj predlaže da se briše odredba od sklapanja ugovora za donacije vrijednosti veće od 5.000 kuna jer zakonom nije propisano koja bi se pitanja određivala ugovorom osim same visine donacije, a ona će ionako biti javno dostupan podatak. Mene cijelo vrijeme dok raspravljamo i o ovim amandmanima i jučer o zakonu fascinira brzina, brzina kojom se ovaj zakon donosi i ja uvijek odnosno cijelo vrijeme razmišljam o tome kako bi u stvari građani trebali biti prvi, tom brzinom bi se trebali rješavati problemi građana. Pa ću se ja sada vratiti na pitanje beskućnika. Dakle, u Hrvatskoj i dalje nije proširenja definicija beskućnika prema ETHOS tipologiji kojom bi se obuhvatilo osobe bez krova nad glavom, osobe bez kuće, stana te nesigurnoj ili odgovarajuće ili neodgovarajuće stanovanje. Također je potrebno omogućih pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i beskućnicima u prihvatilištima ne samo onima u prenoćištima. Prema posljednjem dostupnim podacima u prihvatilištima i prenoćištima je tijekom 2016. bilo smješteno 465 beskućnika od kojih je 388 muškaraca i 77 žena. Uz Zagreb, najviše ih je bilo u Splitu, zatim Rijeci, Puli, Karlovcu, Osijeku, Varaždinu, Sisku, Zadru, Šibeniku te Vinkovcima. No stvaran broj beskućnika u Hrvatskoj vjerojatno je višestruko veći. Uzroci beskućništva najčešće su neriješeno stanovanje nakon izlaska iz kaznenih ili ustanova socijalne skrbi, zatim neriješeni imovinsko-pravni odnosi i deložacije.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora, sustav gospodarski koji je ustrojen klijentelistički naravno da je podesan za korupciju i u takvom sustavu PR je jako važan i taj PR je naravno sposoban stvoriti uljepšanu sliku koja često onda može biti dijametralno suprotna od istine. Ja ću vam dati primjer, recimo gospodarenje otpadom postoje centri za gospodarenje otpadom, to su centri u kojima se obrađuje pomiješani otpad ili smeće koji su svojedobno predstavljeni kao rješenje problema otpada i u okviru tih sustava postoje lijepi novac i za PR koji je naravno imamo za zadaću taj sustav predstaviti upravo onim koji Hrvatskoj treba, a naravno da to nije taj sustav. I zato imamo danas i Marišćinu i Kaštijun, dva centra koji su sasvim udaljeni od onog što smo si propisali u zakonima i pristupnom ugovoru no PR postoji i pišu se lijepi članci. Pa tako i evo i ovdje ova kampanja i ovi povećani izdaci tj. limiti za političke kampanje omogućuju stvoriti što ljepšu sliku, veću, ljepšu u stvari udaljeniju od stvarnosti od stvarnosti, a ove klijentelistički povezanosti i ove donacije kojekakve naravno su te koje će omogućiti da se takav nakaradni sustav i dalje financira. Molim glasovanje. Nema ih. Imamo 251. zastupnik Božo Petrov, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Poštovana državna tajnice, vaš izjave o želje za transparentnošću ući će u anale ovoga Sabora, jer kada vi počnete pričati o transparentnosti, ja ostanem bez teksta, nakon svih ovih godina i vaših dijela, ja, evo stvarno ne znam što bi trebao reći. Ovaj Mercedes, ovaj recentni Mercedes bio je vrlo transparentan. Do sada imamo već 10 verzija kako je taj Mercedes se našao čak i u zadnjoj verziji izgleda podmetnut. Vrlo su transparenta bila bojanja tunela, vrlo je transparenta bila Fimi Medija, ja iskreno ne znam, jel ono bio onaj ustavni sudac Mlakar u austrijskoj banci ili je bio Gordan Dolović u austrijskoj banci. Toliko o vašoj transparentnosti. Kaže se da nedostatak transparentnosti rezultira nepovjerenjem dubokim osjećajem nesigurnosti, pa evo i anketa na koju se vi pozivate, govori da preko 70% ljudi ne vjeruje u smjer koji vodi ova vlada. Pa ako ste toliko transparenti, kako to da se to događa? Znate što je Donald Trump rekao? Donald Trump je jednom rekao ja ću vam reći, da je naš sistem pokvaren. Mnogo me ljudi zove, ja mnogima dajem, ja svima dajem, tko god da me zovne ja dajem. To je ono što vi danas radite sa ovim donacijama i to je taj koruptivni sistem koji sada nastavljate još više graditi, odustanite od ovoga. Tražim glasovanje po ovom amandmanu. 252. amandman zastupnice Sonje Čikotić, izvolite.

Znači kao što je rekao ranije kolega Panenić, on je rekao, da treba voditi brigu i o povezanim društvima. Ako jedna tvrtka zapravo nema duga, onda druge tvrtke, koje su s njom povezana društva i dalje mogu davati te donacije. Isto tako upozorili smo i možda se to još može i promijeniti, da zapravo obrišete ovaj članak, jer tih 5000 kn, ne jamči transparentnost o kojoj vi govorite. Da je do transparentnosti, onda nam se ne bi događalo, to da u vašem da u planu nabave Ministarstva regionalnog razvoja imamo predviđeno 2,5 milijuna kuna za ugostiteljske usluge. Znači, danas Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, ima predviđeno milijun kuna, jedan ugovor, za promidžbu ugostiteljske usluge, projekta Slavonija i Branja, a isto tako oko milijun i 400 i nešto tisuća kuna gotovo milijun i pol kuna za ugostiteljske usluge, diljem Hrvatske u 2019. izbornoj godini, i sve te nabave, ne bi vjerovali, ali sve su na 195 tisuća kuna. Točno bagatelne nabave, kako zapravo bi se izbjeglo, znači jedan javni transparenti postupak javne nabave, u kojem bi bili objavljeni svi ti podaci i kako bi zapravo Ministarstvo kupilo najbolju moguću vrijednost za novac. Isto tako mi smo vidjeli i vrhunac transparentnosti, u kojem resorno Ministarstvo, iako je pisalo Zakon o otocima, nije znalo ga provesti, bez angažiranja vanjske, konzultantske kuće, ali od toga je nakon upita i medija odustalo.

Prije nego što počnemo obrazlagati amandman, samo jedno upozorenje od građana, vas predsjedniče, dakle, rekli su mi da koristite riječ Most, umjesto Most nezavisnih lista i da tako želite uštediti vrijeme, dakle, naša stranka je punog naziva Most nezavisnih lista, to su mi poslali građani, tako da, evo zamolio bi vas, da govorite puni naziv stranke. S druge strane, evo, ja i kolega Bulj smo bili u petak u Samoboru, rekli, gdje je tema bila upravo, tema ovog zakona, pa ću o tome dakle, govoriti, dakle, kolega Bulj je bio sudionik tribine, gdje je bilo 50-tak ljudi, koji su na kiši i suncu volontirali za referendum Narod odlučuje i evo, stvarno, poslije u razgovoru, neki od njih su govorili da su bili glasači HDZ-a, tako da mi evo, stvarno nije jasno, zašto se vladajuća stanka tako ponaša i prema svojim biračima. Ali ono što je sukus, zapravo cijelog ovog zakona, i zapravo gdje se vidi da je nepravda ovog zakona, da su referendumske inicijative u nepovoljnijem položaju sa protureferendumskim inicijativama. A u ovom slučaju i u svim sljedećim slučajevima što se tiče referenduma, imamo vladu, koja je protureferendumska. Ja osobno mislim da vlada je trebala biti neutralan što se tiče referendumske inicijative. Oni su imali svi mogući novac od ministarstva dakle i vlade, da provode svoju antireferendumsku inicijativu i njih nitko nije kontrolirao i mislim da to nije fer položaj, nije fer utakmica, tražiti ćemo glasovanje. 254. amandman zastupnice Ines Strenja, nije ovdje, pa idemo na 255. zastupnik Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Dakle, jasno je da je namjera što prije, odnosno prije raspisivanja izbora donijeti ovaj zakon, donijeti ga sutra, ako je ikako moguće i onda omogućiti da HDZ za ovu izbornu promidžbu ima, ne 1,5 milijuna kuna, nego 4 milijuna kuna na raspolaganju, a isto tako ovim dodatnim odredbama gdje se referendumskim inicijativama nameće gotovo ista procedura, isti izvještaji kao i političkim strankama, znači, nastoji se još više onemogućiti referendumske inicijative u sakupljanju potpisa. Imamo sada ovaj referendum, znači od strane sindikata, a i najave izmjena Zakona o referendumu, i postoji mogućnost da se ne to odgovori nekakvom inicijativom koja će ići protiv vladajućih i zato se nastoji na sve moguće načine onemogućiti građane u referendumskom izjašnjavanju. Mi želimo poslati poruku da jednostavno ne želimo na to pristati, da ćemo ovdje pružiti otpor do jutra i dalje, ovo će potrajati sigurno i idućega dana i ne namjeravamo od ovoga odustati. Da, već smo u idućem danu, ali mislim i na sutrašnju saborsku raspravu, znači sve ono što je planirano za sutra, očekujemo da se pridruže i drugi zastupnici MOST-a koji će biti u mogućnosti, tako da, MOST-a nezavisnih lista, tako da jednostavno, ova borba će potrajati i mi u toj borbi ne namjeravamo na bilo koji način odustati. Tražim glasovanje o ovom našem amandmanu. 256. amandman, molim državnu tajnicu, to je amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista pa do, sve do 267. molim očitovanje.

Navedeni amandmani se ne prihvaćaju, jer je zaključivanje ugovora za donacije veći od 5 tisuće kuna smatramo potrebnim iz razloga transparentnosti. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Evo ja bih samo napomenuo jedan problem sa ovakvom odredbom, što stavljate. Kako ćemo mi utvrditi vrijednost neke donacije koju dobije neki kandidat ili lista ili stranka? Hoćemo osnivati ono jedno povjerenstvo koje će sve što smo uhvatili nekog da je dobio, a da nema ugovora, idemo mi to procijeniti. Možda janjce, eto to možemo, znamo otprilike, moglo i prosječnu cijenu, ali evo, kolega Bulj, sad je napomenuo jednu dobru. Što npr., evo, ja idem kao kandidat. Dobijem Mercedesa da s njim se vozam i uhvatite me i kažete opa, vozi se kandidat ono, a nema ugovora. I sad bi ja trebao po ovome čl. uplatiti vrijednost, pogledam koliko ministrica plaća, ja vam to uplatim i onda me gonite rasi doga što je ispod tržišne vrijednosti. Sad koje, što se relevantno, koja cijena? Ona što plaća ministrica ili ono što plaćaju građani. Morate biti precizniji kad imate ovakve odredbe radi toga da ne dolazi do zablude što je stvarna vrijednost jer evo, sad, prateći ova događanja oko Mercedesa, jako je teško više utvrditi kolika je stvarna vrijednost neke donacije i tko će to određivati? Ono, ni ja, ja ne bih htio doći u situaciju da mi mediji određuju koliko nešto vrijedi nego vjerojatno ima službeni cjenik toga automobila, ima službeni cjenik npr. najma toga i po tome svi smo u istom položaju. Ili možda nismo u istom položaju, netko može dobiti jeftinije, ali onda ako nema ugovora, onda plati više, tako da na kraju, evo i ministrica da se uhvati u takvoj situaciji da ne vozi se u službenom autu i vozi taj automobil i znači u predizborne svrhe, ona bi morala platiti puno više u proračun nego što zapravo plaća ono što stvarno zapravo koja je obaveza. Prema tome, onda smatram da ima tu nedostataka i radi toga tražimo da se glasa o našem amandmanu. Kad govorimo o donacijama, hajmo se mi vratiti o referendumu koji je ovdje pomiješan sa političkim strankama i financiranjem političkih, promidžbi političkih stranaka. Znam da je žurba HDZ-u da se ovo donese, međutim, kako nije bila žurba kad sam ja premijera ovdje pitao, ja sam i aktivist, pa sam tada i bio sa radnicama Dalmatinke, koje 9 godina nisu primale plaću, pa su 9 godina da odu u stečaj, e za to nije bilo novca bez obzira što je premijer Plenković ovdje rekao da će radnice Dalmatinke dobiti ih 10 milijuna kuna, za sve radnice i njihova potraživanja, koje bi se država, lokalna samouprava i svi znači državne tvrtke trebale odreći, Ministarstvo financija, da bi dobile taj novac. se daje subvencija u milijardama se radi, brodogradilištu, protiv čega ja nemam ništa da se rade brodovi, nama ovdje i revizija kaže da taj novac nije trošen transparentno ni zakonito i mi to u Saboru govorimo, revizija pošalje svim relevantnim institucijama i nikome ništa. A radi se o milijardama. Tako radnici Konstruktora, tako kad je bila Vlada radnici Dalmacijavina su prosvjedovali, pa ih je premijer primio, to je njihova zarađena plaća. To i po Bogu i po čovjeku je nepravda radnicama i radnicima ne platiti plaću, a tada kad te radnice tražile svoja prava, donešena je Istambulska konvencija. 9 godina nisu primile plaću, ali je bilo popularno odgovoriti na moj upit od premijera, da ja suosjećam to. To ćemo riješiti. Nije riješeno. Radnice i dan danas nemaju taj novac. U isto vrijeme kad su donosili Istambulsku konvenciju, pozivali se na žene, na prava žena, na nenasilje. Zbog toga tražim glasanje o ovom amandmanu. Hvala.

Zašto smo tvrdili u raspravi i ponavljamo i u ovoj raspravi o amandmanima da je ovaj predloženi zakon u tekstu koji se predlaže sa amandmanima Odbora za zakonodavstvo protivan Ustavu što je zapravo najvažnija činjenica u svemu kada raspravljamo o ovom zakonu. Naime, ovaj zakon će u najboljoj varijanti, u najboljoj varijanti, ako uspijete provesti pakleni plan stupiti na snagu sljedeći tjedna utorak, dakle s danom kada će stupiti na snagu i odluka o izborima za Europski parlament, dakle istoga dana će stupiti na snagu i ovaj Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i odluka o raspisivanju izbora. Svi adresati, svi oni koji će se natjecati u tim izborima za članove Europskog parlamenta morati će bez da su imali prilike se upoznati sa sadržajem zakona što je temelj i zato Ustav kaže da on stupa na snagu najmanje 8 dana nakon objave u narodnim novinama. Zapravo svi subjekti, sve političke stranke, nezavisne liste, morati će istoga dana kad krenu u izbore, kada izbori budu raspisani znati i sadržaj svih ovih odredbi zakona koje vi predlažete. I to je ono zapravo najgroznije. Ja ne znam da li se ikada u povijesti Hrvatskog sabora dogodilo da se raspisivanjem izbora, nekih izbora tog istog dana stupi na snagu i počinje se primjenjivati zakon koji se djelomično odnosi na te izbore. I zato tražimo glasanje o amandmanu. Zahvaljujem. U članku 25. točka 8 briše se. Obrazloženje je sljedeće, predlagatelj predlaže da se briše odredba o sklapanju ugovora za donacije u vrijednosti većoj od 5 tisuća kuna jer zakonom nije propisano koja bi se pitanja uređivala ugovorom osim same visine donacije ona će ionako biti javno dostupan podatak. E sad, ja bih htio reći nešto o tome zašto mi sada ovo radimo, zašto smo mi ovdje u 2 sata u noći a ovo je krenulo u 3 poslije podne. Radimo zbog toga što duboko vjerujemo da su problemi građana i to znatnog broja građana bitniji od toga koliko ima love u stranačkim blagajnama koja je predviđena za promotivne aktivnosti. Prvo bi se u jednom društvu trebalo rješavati probleme građana, ljudsko dostojanstvo bi trebalo biti prvo jer ljudsko dostojanstvo je temelj svakog društva. Znači da mi imamo 2% ljudi koji su na rubu siromaštva, prvo to treba riješiti a onda eventualno o ovome pričati. Ja, iza mene su godine u aktivizmu i ja mogu ovako, evo ja jesam umoran, ali ja mogu ovako još 2 dana i 2 noći i treći dan ako treba, nije problem. I mi ćemo se boriti za ovakve stvari dok god smo ovdje. 260. amandman zastupnik Slaven Dobrović. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Da, pitanje ugovora definitivno neće ništa riješiti niti ovih iznosa niti ovih formalnih odredbi jer sjetimo se da ovaj zakon stavlja tzv. političko djelovanje građana kroz organizaciju i provedbu referenduma na istu razinu kao i političko djelovanje političkih stranaka koje su za to ustrojene, koje za to imaju naravno svu moguću infrastrukturu, koji imaju ogromni utjecaj na društvo, posebno na ovo naše hrvatsko društvo i nevjerojatno je da se opaža bojazan od referenduma, dakle bojazan od jednostavnog iskazivanja volje građana o nekim pitanjima. Pa zar nije Švicarska zemlja koja se ponosi tradicijom brojnih i jednostavnih, jednostavnih za organizaciju referenduma jer je to njima teret ili je to njihovo bogatstvo. Zbog čega se to kod nas shvaća kao jedna velika ugroza za politički sustav? Naša mlada demokracija se razvija, zašto joj ne dopustimo da se razvija? Okolnosti se moraju mijenjati a ovim zakonom se oni betoniraju, cementiraju. Ide se regulirati nešto što se ne bi smjelo regulirati. Ide se za tim da se povećavaju iznosi za promociju itd. Molim izjašnjavanje o ovom amandmanu. Pa idemo na 263. zastupnik Božo Petrov. Ovaj lex šuška je u mnogo čemu loš ali ono što je problem jest da dok se ljudi stvarno bore kako da skrpe kraj s krajem mjesečno i na ... [[Govornik se ne razumije.]] su odluke da odu iz zemlje i to ne samo zbog toga što ne znaju kako će preživjeti od prvog do prvog nego im je dosta upravo ovoga vi gurate ovaj zakon jer baš treba 3, 4 milijuna kuna da bi ste malo osvjetlali taj svoj obraz, da biste prikazali i rekli ljudima e to što vi vidite svojim očima, to nije točno. Kome vjerujete, svojim očima ili meni? Tako govori veliki Andrej.

A nema problema, i to će ljudi honorirati. Da omogućite donacije koliko god, kako god pa da na kraju ode sve političke opcije na tržište, to samo vi možete, gušenje svakih referendumskih inicijativa jer vam ne odgovaraju, to samo vi možete. to na kraju pokazuje da ste zapravo samo nastavak sustava od prije 90-te, niste vi promjena. Promjena se još nije dogodila ali dogodit će se. Očekujem glasovanje o ovom amandmanu. 264. amandman, zastupnica Sonja Čikotić, izvolite. Već ranije kroz prethodne članke je bilo govora o samom ugovoru koji se treba sklopiti na iznos od 5000 kuna a ovim člankom previđa se zapravo to sklapanje tog ugovora koji kako sam ranije i navela, ne sadrži nikakve odredbe, znači. No ono što državna tajnica je naglasila i kod ovoga amandmana i razloga zašto se odbija upravo ovaj naš prijedlog jest vaša volja da bude to vrlo transparentno. Pa vrlo je transparentno i jasno ja mislim svim hrvatskim građanima da je jako bitno da se prije samih europskih izbora donese novi ovaj zakon iako ustavna praksa, iako znamo da nije dobro da se pred same izbore u izbornoj godini mijenja jedan dio izbornog sustava odnosno načina na koji će se ti izbori financirati. Vrlo je transparentno da sa 1,5 milijun kuna će se podići taj iznos za promidžbu na 4 milijuna kuna, vrlo je transparentna i brzina donošenja zakona po hitnom postupku mislim, iako nije išao po hitnom postupku, jako je hitan bio. Treća stvar koja je vrlo transparentna je to da ste se upleli znači u lokalne i regionalne, županijske proračune i naredili koji to minimalni iznosi trebaju biti za političko djelovanje predstavnika i vrlo je transparentno da ste u ovaj zakon iako ide novi Zakon o referendumu, znači potpuno novi zakon ide o referendumu, upleli ove referendumske inicijative jer se bojite izgleda referendumske inicijative za smanjenje dobi, znači za ne produžavanje dobi za umirovljenje sa 67 g. I pod svaku cijenu želite zabetonirati mogućnost da narod izrekne svoju volju, da im što teže to bude, da im stavite što složenije procedure, da moraju što više imati zaposlenih, da moraju se baviti brojnom administracijom umjesto da vrlo transparentno poštujete volju naroda. Molim glasovanje o ovom amandmanu, hvala vam. 265. amandman, zastupnik Sladoljev, izvolite. Dakle, referendum je najizvorniji oblik demokracije koji postoji u političkom sustavu. Ono što je paradoks za ovu državu da je ona zapravo uz branitelje koji su branili samostalnost, svoju dakle odluku o razdruživanju sa Jugoslavijom, donijela upravo na referendumu. Dakle referendum je zapravo možemo reći, utkan u temelje hrvatske državnosti.

Kada se javljaju inicijative za referendum? Kada narod vidi da oni predstavnici koji su birali ne provode volju nego provode volju interesnih skupina. Dakle referenduma inicijativa na referendum ne bi postojalo, dakle ne bi ih bila da Hrvatska ide u dobrom smjeru. I to je jedna logika koju želim tu naglasiti.

Ja sam se složio, dakle, to ne znači ako ću potpisati neku referendumsku inicijativu, da će to meni ići u korist i tu je razlika između vas i nas. 266. amandman, zastupnica Ines Strenja, izvolite. Dakle, moja amandman je zapravo amandman na članak 25. točka 8. koju tražim da se briše i da se briše odredba o sklapanju ugovora za donacije vrijednosti veće od 5000 kuna jer zakonom nije propisano koja bi se pitanja uređivala ugovorom osim same visine donacija, ona će ionako biti javno dostupan podatak. Dakle iskoristi ću ove 2 min da kažem da ove donacije nisu potrebne političkim strankama ali neke druge donacije su potrebne. I onda imamo situaciju da još ova država nije riješila sustav doniranja hrane o čemu je pričao moj kolega prethodno i da će ponovno i ovog Uskrsa ali ne samo Uskrsa, i mnogih drugih dana i noći, neki bacati hranu a neki gladovati. Godišnje u Hrvatskoj bacimo vrtoglavih 380 000 tona. Podaci su poražavajući. U zemljama EU-a godišnje u smeću završi 88 milijuna tona na neprodane, zdravstveno ispravne i iskoristive hrane ili oko 865 kg hrane po osobi, a u RH ljudi gladuju, zato što nismo bili u stanju riješit našu zakonsku regulativu kako bismo omogućili da sve ono što Supermarketi ili prehrambeni pogoni mogu donirati, ne mogu isporučiti socijalnim samoposlugama, a zašto? Zato što jedno Ministarstvo poljoprivrede nije bilo u stanju usuglasit s Ministarstvom demografije i socijalne skrbi Pravilnik na koji način bi se postupalo s tom hranom i takve su visoke norme postavili, da zapravo niti jedna socijalna samoposluga ne može dostići te standarde [[Upadica: Hvala vam]] od frižidera, pa nadalje, prostora itd. koji se plaća. 267. amandman zastupnik Nikola Grmoja, izvolite. Poštovana državna tajnice, dakle, jasno je koje su namjere ovog zakona, ali vi ne namjeravate, znači, odustati, pod svaku cijenu ćete za potrebe svoje stranačke blagajne ovdje sjediti iako vidim predsjedniče da ste jako nervozni, al to samo pokazuje da ste za stranačke interese, da ste za stranačke interese spremni i trpjeti, učiniti bilo šta, a kad se radi o hrvatskim građanima, tu niste spremni učiniti ništa. Naveo sam niz zakonskih inicijativa koje su u dnevnom redu HS više od godinu dana, al koji ne dolaze na raspravu, poput odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, volio bi da imamo prilike o tome raspravljati, pa taman neka to bude u 2 i 10 kao što je i sada vrijeme, ali očito g. Tajani to ne dopušta Andreju Plenkoviću i vama da stavite na dnevni red u HS, volio bi da raspravljamo o Zakonu o mikrosolarima, čime bismo naša hrvatska kućanstva učinila energetski neovisnima, potaknuli bismo, znači, i domaću industriju jer postoje, znači, ljudi koji se bave u RH proizvodnjom mikrosolara. Isto tako, proizvodnja takve energije bi bila puno više ekološki održiva.

Idemo na 268. amandman Odbor za zakonodavstvo, izvolite državna tajnice. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče HS, uvažene zastupnice i zastupnici, u ime predlagatelja ovog zakona očitujem se o amandmanu br. 268. amandman se prihvaća. Zahvaljujem. Možemo odmah preći na 269. i do 280., to je 269. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Što se tiče amandmana od br. 269. do br. 280. oni se ne prihvaćaju iz razloga jer je posebno utvrđivanje ograničenje iznosa donacije za redovito godišnje financiranje koje se utvrđuje na godišnjoj razini i posebno utvrđuje se, znači, ograničenje iznosa donacija za financiranje izborne promidžbe koje se utvrđuju po pojedinim izborima, ne držimo spornim budući da su ograničenja jasno određena i osigurana je transparentnost financiranja. Zahvaljujem. Sad, evo s ovim amandmanom kojeg ste također odbili zapravo zatvaramo jedan ciklus amandmana koji su bili u istoj temi, niste državna tajnice ništa prihvatili, evo, stvarno evo i napor ljudi koji je ovdje i koji pokušava pojasniti razloge, bilo je tu, onako smo probali i vizualizirati koji probleme nastaju, ić i dalje inzistirate na tome i nastat će problemi, inzistira se evo, vidimo da cijela ta rasprava, ono malo sve skupa više zamorila na način da ne želite uopće razgovarati onako sadržajno o onome što smo htjeli. Evo i sam predsjednik HS već je umoran vjerojatno od toga, ja mislim da bismo imali jedan makar prijedlog koji bi bio dobar, pošto ovdje imamo potpredsjednika da onda, potpredsjednika Božu Petrova da da časnu pionirsku da neće prekinut ovu raspravu, pa da nastavi predsjedavati, jedan manje od nas će onda iznositi ove sve argumente, brže će vam to proći ako ćete se tako ponašat da apsolutno ništa ne prihvaćate, čisto sam onako se začudio malo kad sam čuo nešto prihvaćate, a ono Odbor za zakonodavstvo, mislim da je Odbor malo više aktivniji, pa bi nam onda bilo to interesantnije, ali evo, ja bi predložio da još jednom razmislite o svim ovim amandmanima što su bili, što se vežu na ovo, znači da, nemojmo se vezati na ugovore, nemojmo na takav način ograničavati mogućnost financiranja i nemojmo inzistirati na tome da samo vladajući trebaju predsjedavati, pružimo priliku i kolegi Boži Petrovu, možda bi on svojim predsjedavanjem unio da kažem malo živopisniju raspravu, pa bismo onda mogli možda neki amandman ipak prihvatiti i da bude na korist i onima koji su nezavisni i manjim strankama, da ne bude samo velikima. 270. amandman zastupnik Miro Bulj, izvolite. Govorimo o financiranju političkih stranaka i referenduma, miješate kruške i jabuke, zbog čega referendum? Zbog toga što danas imamo u Ministarstvu državne imovine čovjeka koji je govorio u Sisku za vrijeme kampanje da rafinerija u Sisku nikad se neće ugasit, govorio je to glasno, sad kad je došao u ministarstvo i da će se ostaviti politike, a sad je ministar koji upravlja sa najvećom imovinom, sa najvećim bogatstvom RH, narod njima ne treba vjerovati, vi ste donosili zakone protivno i radnika i protivno u stečajevima jedino koji ostaju to su radnici. Sve što treba narod ovaj to treba omogućiti izravnu demokraciju, mi kao izabrani predstavnici, vidite do čega ste doveli ovaj ovdje parlament, da u 2 sata i 15 minuta moramo braniti vas od naroda. Zašto? Jer vi ste oni koji lijevate gorivo po vatri, vi ste oni koji narod ponižavate, vi ste oni koji ste zgazili 400.000 potpisa uvažena kolegica Rimac zbog toga što morate biti dobri sa gospodinom Jandrokovićem, jer kome on zapjeva taj, ti su otišli i zato njega pratite, to je najveći političar svih vremena od Turskog Carstva, zaista Dalićka kad ste joj rekli otišla je, kad je Karamarko otišao je, Sanader otišao je, Kosorica otišla je i kad on zapiva Plenkoviću tada je gotovo. Zbog toga štitimo vi, kao kninska kraljica, vi kao Dalmatinsku zagoru koju predstavljate povucite ovaj zakon, budite hrabri ne slušajte Lovru Kušćevića, ni Gordana Jandrokovića, slušajte svoj narod. Tražim glasanje o amandmanu. Nisam vas čak htio prekinut koliko ste nadahnuti bili, uživali smo svi, ovdje nas 10. Zastupnik Robert Podolnjak 271., izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege, sad sam se sjetio jednoga detalja s obzirom da u ovo kasno vrijeme odlučujemo odnosno raspravljamo o amandmanima i danas je petak očito računate da će ovaj zakon biti izglasan danas, međutim i prije nego što zakon bude objavljen u Narodnim novinama mora ga proglasit predsjednica Republike i ima za to rok od 8 dana prema Ustavu i moguće je da ona to neće učiniti odmah kad dobije zakon na potpis da ga proglasi, možda ček ne znam nije niti u zemlji, možda je negdje izvan zemlje na službenom putu i zapravo čitavo ovo nastojanje da se ovaj zakon danas izglasa možda je zapravo će pasti na tom posljednjem koraku, jer predsjednica Republike neće donijeti ukaz o proglašenju zakona u ovom super hitnom roku, možda je stvarno u nemogućnosti jer je odsutna na nekom službenom putu, nisam to provjeravao, ali ne bih isključio tu mogućnost i zapravo je sve ovo nepotrebno. Jer ako predsjednica neće moći u ovom roku koji ćete vi zahtijevati da to odmah potpiše i hitno nakon izglasavanja zakona dostavljati na Pantovčak da potpiše ovaj zakon, a on ionako neće moći stupiti u onom roku u kojem vi zapravo očekujete. I tko zna, možda je stvarno predsjednica na službenom putu, izvan zemlje. I zbog toga tražim glasovanja o ovom našem amandmanu. 272. amandman zastupnik Hrvoje Runtić, izvolite. Dakle, nakon članka 29. dodaje se naslov iznad članka i novi članak 29a. koji glasi: „Maksimalni iznos donacija pravne odnosno fizičke osobe u jednoj kalendarskoj godini, Članak 29a. tijekom jedne kalendarske godine za financiranje redovitih političkih aktivnosti političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika i izbornu promidžbu, pravna osoba može donirati ukupno najviše 300.000 kuna, a fizička osoba najviše 50.000. Obrazloženje je slijedeće, predloženim novim člankom se predlaže ograničenje maksimalnog iznosa donacija pravne odnosno fizičke osobe u jednoj kalendarskoj godini za obje svrhe, redovito godišnje financiranje i izbornu promidžbu. Ja ću se ponovno vratiti na ove bitnije probleme u Hrvatskoj i siguran sam da i vi predsjedniče sabora i vi gospođo Rimac ste svjesni u kojoj zemlji živimo. Vi ste maloprije rekli da ja ovaj govorim izvan teme, međutim to su teme i na neki način jesu navezane na ovo jer kada se priča o ovome onda se mora razmišljati i o onome. I stoga bi vam ja preporučio jednu literaturu, to se relativno brzo pročita, to nije nešto što je palo s Marsa, znači Ured pučke pravobraniteljice nije neka van državna udruga ili nešto takvo, pročitajte izvješće pučke pravobraniteljice za 2017. godinu. To vam je, ja to zovem katalog hrvatskih užasa. I vidjet ćete tamo da postoji niz problema koje bi trebali prije rješavati nego ovo. Idemo na 273. amandman zastupnik Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora, dakle odbili ste ovaj naš amandman s kojim smo nastojali koliko toliko popraviti stvari koji se tiču donacija što pravih, što fizičkih osoba. Naravno da je doniranje u društvu koje je snažno klijentelistički organizirano, mislim na gospodarstvo, dakle na ono što pokreće društvo, presudno pitanje. Dakle, to je u stvari način legalnog vraćanja dugova, dakle za sve zasluge, za sve pozicije, za sve stečene prilike za zaradu, pa i kroz državna poduzeća i kroz razne druge kombinacije, povezana društva gdje se onda političkom sustavu, tj. onima koji omogućuju određene stvari, vraća. I to je, naravno, rak-rana društva, to koči razvoj, to stvara neprilike za sve one koji žele raditi i živjeti od svoga poštenog rada, koji žele pružiti usluge i proizvode na tržištu, koji žele konkurirati na jedan zdrav način i koji su najčešće osuđeni na neuspjeh. Međutim, ako se povežu i organiziraju, naravno, s politikom, s političkim silnicima, moćnicima, onda tu problemi staju. I zato je to velika kočnica razvoju našeg društva.

Poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice. Zastupniče Podolnjak, vi ste izrazili sumnju da možda predsjednica RH neće biti tu kad bude trebalo HDZ-u za potpisati zakon. Ne brinite, bit će ona tu, inače više neće biti predsjednica. Takvi su odnosi. A ona je to vrlo jasno pokazala svojim pokajničkim intervjuom, ona to jasno pokazuje iz dana u dan, bit će predsjednica tu, ako je trenutno na Antartici, ona će sutra biti tu kad se pukne prstom. To je sigurno. Sigurno je isto tako da ćemo potrošiti 19 sati raspravljanja o amandmanima ili više, da bi HDZ mogao omogućiti donacije, da bi mogao sebi dati 3, 4 milijuna kuna, ali nećemo potrošiti 19 sati, pa čak bi mogli to i za puno manje vremena da se urede donacije, npr. školama. To im ne pada na pamet. Zašto rade? Pa zato što štite svoje političke partnere, moj zastupniče. Ja znam da je bio jedan njihov sadašnji politički partner operirao tako po dolini Neretve. Pa su mu brojni uplaćivali desetke tisuća kuna, ti isti brojni nisu imali čak niti posao. To je to. To je ovo što oni sada legaliziraju. Sad njega više neće trebati istraživati DORH, više neće imati problema, sad će apsolutno svi moći uplaćivati koliko god hoće kome god hoće. Nije problem. Omogućit će oni to njima. Ja se zaista nadam, kada već date sebi, a i sjetite se, nakon što sredite sebe, da date nešto i drugima, i drugi isto tako draga državna tajnice trebaju živjeti. Molim izjašnjavanje po ovom, glasovanje po ovom amandmanu. Zastupnica Čikotić, 277. amandman. Opet je u obrazloženju bila upotrjebljena riječ transparentno, pa bi ja bi evo, obzirom da je u nadležnosti Ministarstva uprave i akcijski plan reforme javne uprave, vrijedan 880 milijuna kuna, od kojih ste prema zadnjem e-mailu, ja mislim od prošlog tjedna, iskoristili svega 17 milijuna kuna, a prema odgovoru iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, za projekte, dva projekta koja su vam ostavljena 21.04.2017. godine, upućena prema Ministarstvu rada i mirovinskog sustava od strane mene kao glavne savjetnice, nije nikad, nisu započeli do 3. mj. Zapravo, vi ste utrošili, odnosno iskoristili svega 200 tisuća kuna. Od 53 milijuna kuna, vi ste iskoristili 200 tisuća kuna, e to je vaš način rada i to je vaš način na koji je vama stalo da se dogodi reforma javne uprave, da se smanji broj procedura, da se smanji broj koraka, da se smanji broj institucija koje građani moraju svakodnevno obilaziti, ne bi li se RH zapravo popela na ljestvici lakoće poslovanja, a tim akcijskim planom zapravo je previđeno i 3 cilja. Prvi cilj je depolitizacija sustava, još uvijek nemamo ravnatelje uprava. Imamo još uvijek pomoćnike. Vi ste ukinuli agencije, ostao je isti broj zaposlenih, a umjesto 27,9 milijardi kuna plaća u 2018. godini, ove godine je predviđeno 29,1 milijardu kuna za plaće javnog sektora. Treća stvar koja je predviđena tim akcijskim planom je zapravo digitalizacija i umrežavanje. Iako je previđeno 380 milijuna kuna za centar dijeljenih usluga, koji trebate sklopiti ugovor sa Apisom, vjerujem da sada možda već radite na tome da dođe do smanjenja broja institucija koje su uključene, samim time i smanjenjem broja službenika, pa evo, ovakvim načinom kao što ste primili rad [[Upadica: Hvala.]] onim zakonom, možete i na taj akcijski plan [[Upadica: Hvala vam.]] Hvala.

Želi jednostavno da se ovaj zakon, koji je po nama loš ne izglasa, kako vladajuća stanka ne bi dobila 4 milijuna kuna. Mislim da je to politički legitimni cilj, da je to naš način borbe, dakle koliko će to građani, stižu nam masu poruka podrške, mislim da je to dobro. Međutim, ovo nije samo bitka za ovaj zakon. Dakle, ja znam da je prsten moći teško odbaciti, povući ću paralelu sa meni omiljenom knjigom Gospodar prstenova, dakle, da je prsten moći jedna napast koju svakog čovjeka može obuzeti, ali osobno mislim da je referendumska inicijativa, da su referendumske inicijative upravo alat da odbacimo taj prsten moći, jer moć, moć nije dobra. Dakle, moć je nešto što zavarava što vodi u, hajde možemo reći u jedan elitizam, u jedan proces koji se odijelio od naroda i upravo nas referendumske inicijative podsjećaju dakle da smo mi ljudi koji smo tu izabrani upravo od tog naroda. Zato opet ponavljam da ćemo se za to boriti i da evo tražim glasovanje o tom amandmanu. 279. amandman zastupnice Ines Strenja, izvolite.

Maksimalni iznos donacija pravne odnosno fizičke osobe u jednoj kalendarskoj godini i on kaže, tijekom jedne kalendarske godine za financiranje redovitih političkih aktivnosti, političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, izbornu promidžbu i pravna osoba može donirat ukupno najviše 300.000 kuna, a fizička najviše 50.000. Dakle, predloženim novim člankom predlažemo ograničenje maksimalno iznosa donacije pravne odnosno fizičke osobe u jednoj kalendarskoj godini za obje svrhe redovito godišnje financiranje i izbornu promidžbu. Ali zašto mi uopće ovdje o ovome pričamo? Dakle, puno bitnije za građane u Hrvatskoj bi bilo urediti sustav doniranja hrane, jer sustav doniranja hrane nije uređen, postojeći sustav kao što sam već rekla susreće se sa tehničkim zahtjevima koje ne mogu ispuniti mnogobrojne siromašne socijalne posluge u kojima rade volonteri u neadekvatnim uvjetima i nemaju sve ono šta je potrebno kako bi pravilno skladištili hranu, kako bi mogli primit i kako bi uopće imali uporabnu dozvolu. I onda imaju problem poput prijevoza i skladištenja, ne mogu donirati ukoliko je istekao rok valjanosti, al nakon toga se još može nekoliko dana hrana ponekad može se ukoliko je dozvoljeno i upotrebljavati, problem je što se hrana donira dan ili na dan kada rok istječe i onda dok se distribuira do krajnjeg korisnika ipak prođe više vremena. Zakonodavni okvir nam je prekompliciran, a sama svijest o doniranju hrane još uvijek nije dovoljno razvijena. Kako bi ti problemi bili riješeni potrebna su hitna ulaganja u postojeću infrastrukturu za doniranje, a prvenstveno u infrastrukturu koja je unutar socijalnih samoposluga i infrastrukturu koja bi omogućila zdravstveno ispravno skladištenje [[Upadica: Hvala vam.]] hrane i prijevoz. Tražim glasanje o ovom mom amandmanu. Idemo na 280. amandman zastupnika Nikole Grmoje. Dakle, vidljiva je upornost predsjednika Hrvatskog sabora i tajnika HDZ-a da se pod svaku cijenu napuni stranačka blagajna. Bili bi mi kao hrvatski zastupnici sretni da takvu upornost vidimo kod vladajućih kada treba mijenjati stvari koje idu u korist naših građana, kada treba reformirati javnu upravu, kada treba smanjiti broj gradova i općina, kada treba smanjiti broj političara na lokalnom nivou i nacionalnom nivou, kada treba npr. pokazati hrabrost i proglasiti isključivi gospodarski pojas, koliko god se to možda neće svidjeti gospodinu Tajaniju. Znači bili bi sretniji hrvatski građani kada bi kralježnicu pokazali u Bruxellesu, ali nažalost to se neće dogoditi. Ono što vi radite je samo slijepo slušate i provodite direktive, sjetimo se Zakona o borbi protiv terorizma, sprječavanju pranja novca gdje niste, iako smo 3 puta to predlagali dopustili da registar stvarnih vlasnika tvrtki bude javno dostupan, kako bismo znali koji donator odnosno koja tvrtka, koja osoba stoji iza pojedine donacije i kada je donesena Europska Direktiva tek tada ste išli to implementirati, ali ste odgodili rok. Znači tek kada vam nešto narede vi to idete i tada ne u potpunosti, znači bilo što što ide u korist hrvatskih građana ne želite implementirati, bavite se isključivo borbom za plijen. Ministrica Žalac bi bila ministrica do sudnjeg dana da se nije usudila dirnuti u HDZ i narušiti tu idiličnu sliku u javnosti da u HDZ-u je sve super i sve, sve je podređeno [[Upadica: Hvala.]] tom velikom uspjehu na europskim izborima. Idemo na 281. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Molim državnu tajnicu da se očituje o njemu i do amandmanima do 292. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici u ime predlagatelja ovog zakona očitujem se o amandmanu od broja 281. do broja 292. Amandman se ne prihvaća s obzirom na značaj izbora Predsjednika RH. Hvala lijepo. Da nekako evo kad uzmemo taj iznos povećali ste ga za 100%, ali ako bismo uzeli evo da to pretvorimo npr. u mercedes ovaj od ministrice Žalac, to bi po realnim cijenama negdje bilo 20 mercedesa vrijedi jedna kampanja za izbor Predsjednika RH. Međutim, kad pogledamo cijenu po kojoj se može nabaviti, vidimo da je ministrica pokazala može se puno jeftinije nabavit, ne vidimo opravdanje. Jednostavno po nama je 4 milijuna bi bilo dovoljno jer za te novce možete isto kupit 20 mercedesa, doduše treba otići do Šibenika, ali može se. Prema tome i mi trebamo kao političari dati truda za manje novca da naše kampanje vodimo jer ovako što je, samo ćemo skuplje plaćat nećemo biti racionalni, razbacivat ćemo se, ali slučaj mercedes pokazuje da se može i mora povoljnije raspolagati sa novcem, na kraju dobivamo i od ne samo donatora, nego je i javni novac. Ali ajd mogu uzeti u obzir i da ima opravdanja, jer vidimo sad i ove najave plin poskupljuje ove godine, odvoz komunalnog otpada poskupljuje, struja poskupljuje gorivo poskupljuje u tome, domovi za stare i nemoćne poskupljuje, voda će nam poskupiti, mogu razumjeti onda da ima pretpostavki, ima, ima, ima pretpostavki da bi neko povećanje bilo, al nadam se evo da ne planirate kao vladajući povećati za 100%, evo molio bi da o ovome razmislite i da imamo glasanje. Kolega Bulj, izvolite.

Međutim, ovo je ozbiljna stvar uvaženi predsjedniče HS i MOST je dao ustvari predložio ozbiljne amandmane o kojima treba raspravljati i govoriti. Volja većine hrvatskih građana u ovome Visokom domu se triba poštivati, pomiješali ste ovdje kruške i jabuke, ovdje ste referendumsku inicijativu stavili u isti koš sa političkim strankama, što je nemoguće, znači, šta je nevjerojatno u nijednoj demokraciji vi ste diplomata, vi ste iz istoga inkubatora odakle i predsjednik Vlade, naša predsjednica RH, vi ste iz Ministarstva vanjskih poslova odakle je i Zoran Milanović, vi ste namijenjeni tih godina da vodite državu i morate znati kao diplomata, proeuropski orijentiran čovjek da su ovo bitni pitanja, da ovo nisu pitanja za smijanje i da vi se borite isključivo da zaustavite narodnu volju većine naroda [[Upadica: Hvala vam]] a da podebljate kesu i zbog toga tražim [[Upadica: Hvala]] glasovanje o ovome amandmanu. 283. amandman zastupnik Robert Podolnjak, izvolite. Štovani g. predsjedniče, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege, ovaj amandman predviđa smanjivanje sredstava za izbornu promidžbu za izbor predsjednika RH s 8 milijuna koliko je zakonom predviđeno na 4 milijuna kuna. Gledajte, postavlja se stvarno pitanje nakon dosadašnjih mandata, pa i cijelog tekućeg mandata aktualne predsjednice, ima li opravdanja trošiti u izbornoj promidžbi za tu funkciju 8 milijuna kuna? Po nama apsolutno neopravdani previsoki iznos za tu političku funkciju i zbog toga predlažemo da se ovdje taj iznos smanji na pola jer funkcija predsjednika RH u aktualnom mandatu svela se zapravo na protokolarne funkcije, posjete športskim priredbama i da, danas je predsjednica RH bila na utakmici hrvatske reprezentacije, a ja sam se ponadao da nije u RH. Nažalost, dakle, bila je na utakmici, o tome je već objavljeno u Jutarnjem listu, prema tome, ovdje je, ali zapravo se ta funkcija svodi u velikoj mjeri na protokolarna događanja i apsolutno je nepotrebno trošiti 8 milijuna kuna na izbore za predsjednika RH. Pa po sadašnjem zakonu trošimo u 10 izbornih jedinica 15 milijuna kuna za izbor 140 zastupnika.

Predlagatelj smatra da je predviđen iznos prevelik iznos troškova izborne promidžbe na izborima za predsjednika RH i predlaže ograničenje do 4 milijuna kuna. Ja ću opet o beskućnicima. Znači, za tih 4 milijuna kuna se može u suradnji sa Ministarstvom državne imovine napraviti dosta za te ljude. Ja sam to htio prošli puta pročitati, ali evo, možda, možda i čujete, dob beskućnika kreće se u rasponu od 15 do 89.g., a oko polovica ih je u dobi od 50 do 64. Znači, mi imamo maloljetne beskućnike, imamo starce koji su beskućnici, samo 5 od svih ovih beskućnika u RH je zaposleno, a 22 je u mirovini. Skrb o beskućnicima ne bi se trebala bazirati na smještaju u institucije, već bi se trebalo raditi na njihovom socijalnom uključivanju u lokalnu zajednicu, te na prevenciji beskućništva, posebno kroz socijalno stanovanje ili povoljni najam javnih stanova.

Inače žrtve, beskućnici su često žrtve upravo deložacija koje su proveli oni banksteri o kojima sam ranije pričao, a kojima hrvatska država godišnje plaća oko 20 milijardi kuna kamata bez da ikada smanji glavnicu, što je po mom mišljenju problem kojim bi se stvarno trebali baviti, pogotovo sada kada ova Vlada ima to Ministarstvo državne imovine i može nekakvu državnu imovinu usmjeriti u zbrinjavanje beskućnika. A što se tiče amandmana, molim glasovanje. Sada je na redu zastupnik Dobrović, 285. amandman. Budući da je već nekih 2 sata i 43 minute, novi dan, imamo pravo na stanku, znači po Poslovniku, znači tražimo stanku kako bi se u Klubu konzultirali oko nastavka ove rasprave koja je počela u 15 sati, znači traje već nekih, znači koliko je to, sedam, devet, dvanaest, gotovo dvanaest sati traje ovo izjašnjavanje o amandmanima, bez prestanka MOST-ovi zastupnici ovdje dosljedno i uporno brane pravo hrvatskih građana na direktnu demokraciju, na referendumsko izjašnjavanje koje vi ovim Prijedlogom Zakona nastojite onemogućiti. Isto tako, ovdje ste samo iz jednog razloga, da je bilo koja druga točka vi biste ovo prekinuli, rekli biste nastavit ćemo to drugi dan, ali ne, znači, ovdje se radi o tome da vi namjeravate podebljati svoju stranačku kasu, vi uporno znači, želite sve više i više novca, novca vam nikad nije dosta, moći vam nikad nije dosta, nikad vam nije dovoljno tog novca koliko, kojeg imate u neograničenim količinama, što kroz državne tvrtke, što kroz ustanove, što kroz ono čime upravljate kroz Županije, Općine i Gradove, i to vam nije dovoljno i želite ovih dodatnih 2,5 milijuna kuna za kampanju za EU izbore, a MOST je ovdje u Hrvatskom saboru, nema ni SDP-a, nema ni Živog zida, nema ni HRAST-a, nema ni Neovisnih za Hrvatsku, nema niti jedne političke opcija koja vam se spremna ovako žestoko, dosljedno i uporno suprotstaviti, i baš zato smo vam trn u oku, nije slučajno premijer Plenković krenuo prema meni, znate da je MOST jedina istinska opozicija, i da će hrvatski narod to prepoznati. Tražim stanku.